Na nešto slabiji postotak nego ranijih godina utjecali su pored promjene stajališta visokog upravno suda po pitanju nemogućnosti zlouporabe prava i promjena stajališta o nemogućnosti izjavljivanja prigovora korisnika na obavijest tijela javne vlasti, te promjena vezana uz računanje roka za dostavu rješenja kojim je napuštena dugogodišnja usklađena praksa povjerenika i suda. Primjenjujući nova pravna shvaćanja suda uspješnost povjerenika i njegova ureda u upravnim sporovima u 2020.g. porasla je na oko 95% No istovremeno smatrajući da pravna shvaćanja suda u svezi zlouporabe prava u 2020. i troškova spora nisu ispravna pokrenut je i postupak preispitivanja zakonitosti pravomoćnih presuda visokog upravnog suda pred vrhovnim sudom. Pored osiguranja zaštite u pojedinačnim predmetima zakon je koncepcijski utemeljen i na samoinicijativnoj, proaktivnoj informiranju javnosti putem internetskih stranica tijela javne vlasti. U tu svrhu se godinama koriste kontinuirana, ali i svake godine dodatna ciljana analitička praćenja odabranih segmenata proaktivne objave informacija, te inspekcijski nadzor. I u 2019. analitička su praćenja ukazala na nepravilnosti, ali i nesnalaženja u postupanju tijela po ovoj obvezi. Usprkos općenito povećanom opsegu objavljenih informacija ukazuje se na različitu razinu zastupljenosti objave pojedinih vrsta informacija, a kao informacije za koje je uočena najniža prosječna razina proaktivne objave ističu se popisi skupova podataka, te registra i baza podataka pogodnih za ponovnu uporabu, popisi korisnika donacija, sponzorstva i drugih bespovratnih sredstava s visinom iznosa, obavijesti o ishodima natječajnih postupaka, zaključci sa sjednica, informacije o radu formalnih radnih tijela.

Rezultati vidljivi u izvješću ukazuju na iznimno velik raspon po ispunjavanju pokazatelja transparentnosti od 14 do 91% od strane praćenih lokalnih i regionalnih jedinica pri čemu su očekivano najuspješnije županije i veći gradovi iako su se i neke općine istaknule kao primjeri dobre prakse na lokalnoj razini.

Što se tiče transparentnosti komora kada je riječ o objavi proračunskih dokumenata i izvješća utvrđeno je da je svega 7 od 26 komora objavljuju sve dokumenta koji se odnose na financijsko planiranje i izvještavanje. Proaktivna objava informacija u izravnoj je vezi s mogućnošću nesmetane ponovne uporabe informacija tzv. otvoreni podaci, pa je u izvješću ukazao na obvezu transponiranja direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora do 17. srpnja 2021., što iziskuje noveliranje zakona. Stoga se u izvješću naglašava obveza tijela javne vlasti da izrade i objave popis skupova podataka iz svoje nadležnosti, te sve one skupove podataka nad kojima nema ograničenja objave u strojno čitljivim formatima na svojim internetskim stranicama, kao i na portalu otvorenih podataka. Ukazuje se i na potrebu donošenja akcijskog plana za provedbu politike otvorenih podataka. Proaktivna objava informacija praćena je i kroz inspekcijski nadzor tijela javne vlasti. U 2019. provedeno je 47 inspekcijskih nadzora, prvenstveno posrednih i ciljanih, što je značajan iskorak u odnosu na 2018. kada je obavljeno 26. nadzora. Jedna od važnijih proaktivnih obveza tijela koja iziskuje interakciju s građanima odnosi se na provedbu savjetovanja s javnošću pri donošenju propisa i drugih akata kojima se utječe na interese javnosti. Pozitivno je da je gotovo udvostručen broj tijela koji se prepoznaju obveznicima provedbe savjetovanja, broj provedenih savjetovanja je u kontinuiranom porastu, međutim trajanje savjetovanja ne zadovoljava, ko ni kvaliteta komunikacije sa sudionicima savjetovanja. Analiza ureda povjerenika koja se odnosi na praćenje provedbe savjetovanja s javnošću za objavljene akte i dokumente u Narodnim novinama u 2019.g. pokazala je značajno povećanje udjela provedenih savjetovanja na razini svih promatranih akata. Analizirajući propise najvišeg ranga savjetovanje je provedeno za sve zakonske prijedloge sa preko 80% uredbi, te je značajno porastao za pravilnike preko 86% Rezultati praćenja transparentnosti i otvorenosti na regionalnoj i lokalnoj razini ukazuju da je razina obveze i kvaliteta same provedbe savjetovanja još uvijek relativno niska. Što se tiče savjetovanja s javnošću vidljivo je da je savjetovanje provedeno u zakonom propisanom roku u samo 40% slučajeva, što smatramo nužnim normativno precizirat, stoga smatramo nužnim normativno precizirati rok provedbe savjetovanja, te urediti ovaj institut. Promicanje prava u 2019.g. provodilo se putem specijaliziranih edukacija, ali i drugih proaktivnih aktivnosti, te sudjelovanjem na javnim događanjima.

Započela je provedba ciljane kampanje prava pristup informacijama za mlade. Smatram važnim još istaknuti izradu 6 smjernica i uputa vezanih uz provedbu zakonskih odredbi sa svrhom njene standardizacije jer je upravo primjena standarda od strane tijela javne vlasti, dodatna garancija većoj kvaliteti brzine dobivanja informacija. Zaključno smo mišljenja da je za značajnije dizanje kvalitete te ostvarivanje prava na pristup informacijama u razdoblju koje slijedi važila sinergija djelovanja na način da se na razini tijela javne vlasti osigura stalna potpora ključnih osoba, čelnika tijela javne vlasti i rukovodećih službenika u provedbi prava na pristup informacijama, da povjerenik za informiranje i ured povjerenika stalno podižu standarde pristupa informacijama od javnog interesa po pojedinačnim zahtjevima ali prije svega u proaktivnoj objavi, da državna tijela i tijela državne uprave sustavno unaprjeđuju zakonski okvir te provode nacionalne strategije i politike pristupa informacijama i otvorenim podacima.

Poštovane dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala i vama. Imate nekoliko replika. Hvala lijepa. Evo poštovani, kako komentirati činjenicu da saborski zastupnici kada postave pisana zastupnička pitanja ministrima odnosno Vladi, čekaju na svoj odgovor preko onih zadanih 30 dana, neki čak i nekoliko mjeseci i zapravo jedino što može predsjednik Hrvatskoga sabora slati požurnice, mi pozivamo ministre, ali od toga kod nekih zapravo nema učinka. A drugo, vidjela sam da je broj dana odnosno roka provedbe savjetovanja pao na svim instancama od 2018. na 2019., dakle zaštekali su tu i državna tijela i tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, gdje je tu problem? Dakle zašto se taj rok skratio? I kada gledate na kraju zakona, ona javna savjetovanja, vidite da nekim važnim zakona gdje očekujete da će biti puno zainteresiranih, ima premalo zainteresiranih za raspravu. Evo, vezano uz ovo vaše prvo pitanje, prisjetite se da smo upravo prošle godine zbog, i zato sam istakao naše smjernice, mi smo dodatno jednu smjernicu izradili vezano uz prava na pristup informacijama, omogućavanje prava na pristup informacijama zastupnicima i vijećnicima putem primjene Zakona o pravu na pristup no svakako smatramo i to smo istakli da je prvenstveno i to je naše shvaćanje koje ja mislim da uopće ne treba dovoditi u pitanje, da je sve ono što se da se pravo na pristup informacijama zastupnika Hrvatskog sabora prvenstveno treba ostvarivati putem komunikacije koja je utvrđena Poslovnikom Hrvatskoga sabora jer ulazeći u instrumentarij Zakona o pristup, zastupnici ulaze praktički u istu proceduru kao i svi građani RH po istom upravnom postupku i rješavaju se njihovi zahtjevi, naravno, ponekad i ovdje ne uvijek do kraja uspješno [[Upadica Radin: Hvala lijepo.]] I zato sam i u tom djelu i dao jednu svoju, ovu, i dali smo jednu svoju preporuku./ [[Upadica Radin: Hvala.]] A ovo drugo ću vam odgovoriti kasnije oko savjetovanja. Poštovani povjereniče, ja ću se kasnije dotaknuti malo ovog prava na pristup informacijama u svojoj raspravi, ali sada jedno pitanju. Prema zakonu, za povjerenika može biti izabran stručnjak sa priznatim etičkim i profesionalnim ugledom. Povjerenik također može biti i razriješen ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava zakonski uvjet. Bili ste glavni tajnik Ministarstva vanjskih poslova kada je veleposlaniku Pari '96. izdano rješenje o postavljaju za načelnika. G. Paro je tada imao završenu srednju školu a za mjesto načelnika je morao imati fakultet. Veleposlanik Paro je pred antikorupcijskim vijećem rekao da nigdje nikad lažno nije prijavljivao svoje kvalifikacije, što ako je istina, znači da je netko drugi zlorabio položaj kad mu je potpisao rješenje.

Tako i u predmetu koji govorite, sasvim sigurno je bilo isto tako. G. Ivan Kirin. Poštovani, potpredsjedniče. Poštovani povjereniče, pravo na pristup informacija je zagarantirano našim Ustavom. Također je to pravo se štiti i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Postoje informacije koje nisu u određenom vremenu dostupne kao npr. koje bi mogle štetiti sudskim procesima, tijeku sudskih procesa. Informacije koje bi štetile javnoj sigurnosti odnosno informacije o izvjesnim diplomatskim i poslovnim aktivnostima. No što se događa? Kada takve informacije procure odnosno kakve su sankcije? Jel se informacija sama od sebe ne pojavi već je netko kome je dostupna oda iz bilokojeg razloga? Kakva je tu uloga vas kao povjerenika? Hvala vam lijepa. Vezano uz curenje informacije, to nije predmet, to nije sadržaj djelovanja povjerenika za informiranje, njegova uloga je zaštitna, znači rješavanje u žalbama, obavlja nadzor na primjenu toga zakona ali ne u smislu curenja informacija. U smislu curenja informacija, to je sigurno, imaju institucije, postoje institucije koje se time bave, ne povjerenik za pravo na pristup. gđa. Dalija Orešković. Hvala. Bilo bi mi puno draže da ste nekonzistentne i nedosljedne odluke prekršajnih sudova pojasnili na konkretnim primjerima. Ovako niti mi kao zastupnici, niti naši građani nemaju dobar uvid u pravo stanje stvari kada govorimo o pravu na pristup informacijama. Međutim, moja glavna primjedba odnosni se na jedan apsurd. Dakle s jedne strane prozivate javna tijela na proaktivnu objavu informacija, a imali smo situacije u kojima državna tijela, vlada ponajprije, ne dostavljaju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, kao drugom nadležnom tijelu, podatke potrebne za rješavanje predmeta iz njihove nadležnosti. Vi kao institucija, vi kao nositelj te institucije niste proaktivno poduzeli ništa da zaštitite ona temeljna ustavna i zakonska prava građana da znaju što javna tijela rade s njihovim novcima i s njihovim javnim interesom. Vezano uz, vezano uz prekršaje mislim da sam dovoljno dao jedan, jedan pregled prekršajnog kažnjavanja njegove, ovdje smo ukazali na slabosti, na ono što u prekršajnom sustavu nije dobro i ponudili smo rješenje. Što se tiče konkretnosti, vrlo smo konkretni u svemu, prvi puta smo u 2019. pokrenuli značajnije prekršajne sankcije u odnosu na, u pravilu, u pravilu, načelnike općine koji su, koji su činili prekršaje dok to nije ranije činjeno. Ali smatramo i dalje da taj mehanizam nije dobar i nudimo bolji mehanizam, a to je prinudnog izvršenja odluka povjerenika na način da se utvrde izravne novčane sankcije. Vezano uz, uz Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ja mislim da je povjerenik u svakom dijelu, da činim, da smo učinili sve i nikada nismo izašli izvan svoje zakonske ovlasti, al niti smo, niti smo bilo što prešutjeli. Mi smo dvije neovisne institucije svaka se bavi svojim područjem [[Upadica: Fala, vrijeme, vrijeme]] u skladu sa zakonom. Poštovani državni tajniče, nedavno smo imali jedan eklatantni primjer kršenja prava hrvatskih građana na pristup informacijama. Radi se o referendumskim inicijativama, dvije referendumske inicijative. Jedna je bila za promjenu izbornog zakona, a druga je bila za otkazivanje Istambulske konvencije. Andrej Plenković koji je zapravo de facto brojio potpise odnosno njegova vlada odnosno njegovo ministarstvo odnosno ministar Kuščević su bili, imali iznimno i velik interes da te referendumske inicijative ne prođu. Referendumskim inicijativama odnosno njihovim predstavnicima nije bilo omogućeno da imaju pravi uvid u brojanje potpisa odnosno uopće u greške koje su navodno postojale. Taj, ovo sasvim sigurno ne ulazi u ingerenciju povjerenika za pravo na pristup informacijama da komentira da li je netko, da li je vlada ili bilo tko kršio propise koji nisu iz područja prava na pristup informacijama. Mogu ocjenjivati kao osoba, ali ja to ne smijem, moram kao povjerenik za prava na pristup informacijama da smo bilo kakvu, takav po bilo kakav takav, takvu predstavku ili žalbu dobili mi bi je rješavali. Poštovani potpredsjedniče HS, tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta da bi se dodatno konzultirali o ovom prijedlogu zakona. Dakle, poštovani državni tajniče, vi ste ovdje na ovoj poziciji kojoj jeste zato što ste vi političar i imate i politički stav. Ja vas i tražim vaš politički stav, vaše mišljenje o jednom iznimno važnom pitanju, ja ću se usuditi reći najvažnijem pitanju u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Najvažnijem, gdje je s moje točke gledišta i sa točke gledišta 100-tina tisuća ljudi koji su potpisali te referendumske inicijative hrvatskim građanima uskraćeno pravo na pristup informacijama. I to je ono što je bitno. Mi sad možemo govoriti o 1001 drugom manjem primjeru gdje je prekršeno to pravo, al ovo je najvažniji i najveći primjer ili najbolji primjer ili najgori kako hoćete gdje je to pravo uskraćeno. I kad sam vas ja pitao da mi kažete vaš stav, vaše mišljenje o najvažnijem primjeru kršenja prava na pristup informacijama, vi meni kažete da vi niste taj. Recite mi tko je taj koga ja mogu to pitati odnosno tko je taj ko meni može dati informaciju o kršenju prava na pristup informacijama u ovom konkretnom slučaju? Ja mislim da ste vi ta osoba odnosno i vaša kolegica predlagateljica i kolega predlagatelj i da vi upravo možete i morate dati informaciju o ovom slučaju. Ja ću vam ponoviti pitanje ukratko, dakle referendumske inicijative „Istina o istambulskoj“ koja je htjela otkazat Istambulsku konvenciju i referendumska inicijativa „Narod odlučuje“ koja je htjela promijeniti izborni sustav nisu imali uvid u način brojenja potpisa od strane Andreja Plenkovića, ministra Kuščevića odnosno nadležnog ministarstva.

Odobravam…… [[Upadica se ne razumije]] ne, ne, odobrava vam se stanka, ali nastavljamo s radom zbog uštede vremena ako vi se slažete s time jer to je u skladu s Poslovnikom. Poštovani kolega Pičuljan, u izvješću ste naveli tijekom 2019.g. održano je 38 edukacija od čega 34 za službenike, čelnike i rukovodeće službenike, a 4 za korisnike. Često puta se tijela javne uprave susreću sa nepoznavanjem dovoljno obaveza koje proistječu iz davanja informacija. Treba i za druge, i za javnu upravu, ali za korisnike mi se čini da je 4 edukacije provedene u cijeloj godini puno premalo, s obzirom da su to ipak ima i novih stvari, ipak ima i nekakvog nerazumijevanja, a nisam vidjela u onome što ste predlagali da ćete raditi tokom dalje, preporuka, da ste predvidjeli te edukacije. Pa evo, ja lijepo molim obrazloženje i apeliram da se uvedu edukacije za korisnike u većim. imate pravo, ali mi smo stvarno proveli jedan vrlo veliki broj edukacija i edukacija nam predstavlja jedan značajan dio našeg rada i nju smo proširili značajno i na regionalnu razinu. Nažalost prošla godina to nije bilo moguće činiti izravno u dobroj mjeri, ali i ciljali smo na korisnike, mlade kao korisnike, to je možda nije navedeno u brojčanome dijelu i tu smo posebnu ciljanu skupinu imali, pojačat ćemo u odnosu na korisnike, ali ono što smatramo da je bilo jako značajno, da smo proširili i na čelnike i rukovodeće službenike upravo shvaćajući da tu leži ponekad pravi odgovor zašto informacije nisu dostupne, a svakako smo nastavili i vjerojatno ste zamijenili, prvi puta od 2013. smo organizirali savjetovanje, godišnje savjetovanje, veliko savjetovanje za službenike za informiranje i to ćemo i dalje nastaviti. Tu je [[Upadica: Hvala.]] isto tako jedna teška zadaća.

Uistinu do 2018. to nisu korišteni prekršajni mehanizmi iz razloga nedostataka samog Prekršajnog zakona, to se nešto popravilo 2019. izmjenom zakona, ali mi imamo i različitu praksu prekršajnih sudova i zbog toga koristimo i dalje taj mehanizam, ali nudimo u ovom Izvješću i to smo ponudili nositelju izrade zakona da se uredi postupak prinudnog izvršenja rješenje povjerenika, odnosno rješenja o nalaganju pravomoćnih odluka povjerenika na način da se utvrde novčane sankcije za prekršitelje takvih, stalne prekršitelje, oni koji grupo krše ovaj zakon. Hvala lijepa. Međutim, ako pogledamo po strukturi podnositelja žalbi, onda zapravo ispada da najveći broj žalbi, njih 289 predano odnosno podneseno od svega 12 žalitelja. Štoviše, jedan žalitelj je izjavio 125 žalbi. Razvidno je kako ovakva zlouporaba prava opterećuje vaš rad, a iz vašeg izvješća proizlazi da za svaki slučaj rješavanje žalbe u zakonskom roku isti dakle taj građanin pokreće upravni spor, pri čemu koriste usluge odvjetnika i na taj način zapravo izlaže i vaš odnosno državni proračun troškovima upravnog spora te ispada zapravo da navedeni građanin koristeći ovaj institut zapravo na neki način napravio dobar biznis. Obzirom da odredbe postojećeg zakona ne sadrže mehanizam koji bi spriječio navedene osobe od obijesnog parničenja kojim bi se, prema dakle vašem mišljenju, mehanizmima u eventualnim budućim izmjenama zakona ovakva pojavnost mogla spriječiti. Pravilnom .../nerazumljivo/... mi smo postavili jednu praksu koja je nekoliko godina funkcionirala, a posebno zadnjih godina gdje smo utvrđivali, kada je subjektivni i objektivi element zlouporabe bio od strane podnositelja jednoga ili više ili vezanih zahtjeva koji su zahtijevali ogroman broj informacija koje nisu po našoj procjeni bile sve u javnom interesu, onda smo utvrđivali onaj minimum informacija koje treba dati, koje uistinu jesu i taj standard smo postigli, a sve one ostale informacije utvrđivali smo zlouporabom. Nažalost ili, tako je pravno shvaćanje Visokog upravnog suda da zlouporabe informacije nema kod raspolaganja s javnim sredstvima, to je jedna vrlo široka formulacija zakonska i mi smo podnijeli zahtjev Vrhovnome sudu da preispita tu odluku, a istovremeno ponudili Ministarstvu uprave kao nositelju izrade zakona da ovo riješi zakonodavnom intervencijom i utvrdi koji minimum informacija mora biti javnosti dostupna vezano uz trošenje sredstava. Pravo na pristup informacijama smatra se osnovnom pretpostavkom u izgradnji demokratskog društva, učinkovito ostvarenje i zaštita prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti tijela svake vlasti i tome, naravno, svi skupa trebamo težiti. Danas ću ovdje replicirati kao predsjednica saborskog Odbora za predstavke i pritužbe. Samim time imamo kolege i ja uvid u niz predstavki koje smo zaprimili od hrvatskih građana koji se pritužuju na rad tijela javne vlasti, često se pritužuju i na nemogućnost dobivanja pravovaljanih informacija i u procesu koji se temelji na Zakonu o pristupu informacijama. Stoga oni od nas često traže pomoć, kako da zatraže tu informaciju. U 2019. g. komunicirali smo, imate i naše predstavke, na njih ste odgovorili, riješili smo zajedno neke predmete, ali zanima me, što ste u mogućnosti učiniti da građani dobe bolju informaciju kako doći do prave informacije koja im je potrebna? Pa ja bih prava informacija bila bi ona informacija, to je duh ovoga zakona ili duh njegove pravilne primjene da informacija koja se proaktivno objavljuje na internetskih stranicama tijela javne, to je značajna obveza za tijela javne vlasti a ... [[Govornik se ne razumije.]] velika obveza i potrebna obveza za sve one koji raspolažu pravi, onim informacijama koje su od interesa, od posebnog interesa za građane.

Mislimo da je kvalitetno rješavanje pojedinačnih zahtjeva, isto tako, stvaranje standarda, sada te standarde preko naše objavljujemo i mi ćemo ih sada na svojoj internetskoj stranici sažeti i objavljivati na način da budu prihvatljivi svima.

Hvala lijepo. Pravno na informaciju je osnovno pravo koje bi trebalo biti poglavito prema javnim tijelima vlasti. Međutim, u Hrvatskoj, javne nabave se provode, vidimo kroz uglavnom klubove gdje su i oni koji su na vlasti, ... [[Govornik se ne razumije.]] vlasti pravosuđa, možda je bio i povjerenik ili neko iz njegovog tima, npr. u klubu 9, u Slovenskoj. Recite mi, ima te li možda nekakav statistički izračun, koliko ih se utjecalo na javne nabave po povlaštenim informacijama kao što je u klubu u Slovenskoj 9 gdje se utjecalo na Janaf-ove radove?

Nemate više replika. Žele li podnositelji izvješća odbora? Ne.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, g. Furio Radin, poštovani g. Bukarica, poštovani povjereniče sa svojim suradnicima, kolegice, kolege zastupnici, poštovani novinari koji pratite naš rad u Hrvatskom saboru, hrvatski narode. Pred nama je Izvješće povjerenika za informiranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu. Izvješće ima dosta podataka ali iz njega nije moguće stvoriti pravu sliku o dostupnosti informacija u našoj zemlji. Zato ću ja u ovoj svojoj raspravi biti vrlo konkretan, volim biti konkretan, volim biti jasan, želim vama i cijeloj Hrvatskoj javnosti pokazati u kakvoj državi mi to živimo. Govorit ću o konkretnim stvarima, o konkretnim primjerima pa ćete vi onda meni reći kakvo je pravo stanje povjereniče, kakvo je pravo stanje stvari s pristupom informacijama.

Imam ga u ruci, ustvari mogao bih i ovo napraviti pa da možemo bolje ... [[Govornik se ne čuje.]] Naime, prije nešto više od godinu dana, u našoj državi, provedeni su izbori za Predsjednika RH. Svi oni koji su se htjeli kandidirati na tim izborima, morali su ta svoje kandidature prikupiti najmanje 10 000 potpisa birača. Pa smo onda gledali predsjedničke kandidate kako dolaze pompozno ovdje u zgradu Hrvatskog sabora predati kutije s potpisima.

Preminuli prije početka prikupljanja potpisa. Dakle, da budem jasan. Hrvatska javnosti, govorimo o potpisima mrtvih ljudi.

Međutim, Državno izborno povjerenstvo istovremeno je odbilo dati informaciju uz čije kandidature ima potpisa mrtvih ljudi. Koliko je takvih potpisa mrtvih ljudi, da budem plastičan? Od hrvatske javnosti se skriva podatak koliko je točno mrtvaca, mrtvih građana u RH svojim potpisom podržalo nekoga ili neke predsjedničke kandidate. Pa kako je to moguće? Stotinu mrtvih građana je dalo potpis? U kakvoj državi mi živimo? Mrtvi ljudi glasuju, mrtvi ljudi potpisuju. Ej, gospodo, hrvatska javnosti. U kakvoj državi mi živimo, pa što smo napravili? Čija je tu odgovornost?

Ja vas pitam, kolegice i kolege, pitam i vas, povjereniče ovdje, pred hrvatskom javnosti i medijima.

Tko je taj koji je dopustio da živimo u državu u kojoj mrtvi građani daju potpise, u kojoj mrtvi građani glasuju? Tko je taj? Čija je to odgovornost? Imamo li pravo mi znati, imaju li pravo građani znati tko je potpise za svoju kandidaturu skupljao po grobljima u RH? Valjda je interes jasnosti znati tko je u kolikom broju donosio potpise tih preminulih osoba. Pa zar ćemo dopustiti da naši građani koji su preminuli prije puno, puno godina, evo, ne znam, poput grobničke mlikarice koju nosim tu na bedžu, ti ljudi su preminuli, što ćemo mi dopustiti, što takvo društvo želimo, da ti ljudi glasuju, daju svoje potpise kome treba ispod, znate kako, sad ćemo ti mi to riješiti, ... [[Govornik se ne razumije.]] ne, ma nećemo tako. Nećemo to dopustiti. Sjetimo se hajke koja je bila organizirana na neke referendumske inicijative jer su imale manje od jednog promila takvih potpisa. Čak su neki bivši političari, saborski žetončići podnosili kaznene prijave protiv referendumskih inicijativa i tada izvidi kaznenih djela nisu bili zapreka da se objavi broj preminulih osoba, o tada može. A kad je nečije drugo, onda ćemo uprijeti prstom. Ma da ne bi. Kada treba kontrolirati i kazniti političke prevarante, ponovit ću, kada treba kazniti, kontrolirati političke prevarante, onda se informacije ne daju građanima pod krinkom izvida kaznenih djela. Gdje je tu pravo na pristup informacijama? Cijelo vrijeme grč u želucu, ali ne mene kao saborskog zastupnika nego taj grč u želucu imam radi građana RH jer oni osjećaju duboku nepravdu. Gledajte, gledajte u daljinu. A stvaramo jer sam i ja dio toga i zato podižem svoj glas, društvo jednakih i jednakijih.

Godinu dana DORH, DORH, pozdrav DORH, godinu dana, DORH i policija nisu u stanju raspetljati tko je krivotvorio potpise mrtvih ljudi. Ma dajte gospodo. Napravite taj cut bez pastea više uz politiku i radite svoj posao. Dosta više toga. I što sada da mi poručimo hrvatskim građanima? Imamo li mi pravo znati, imamo li mi pravo na pristup informacijama ili su svi ovi zakonu mrtvo slovo na papiru koji služe za prikrivanje loših i licemjernih političara kojima je mjesto negdje druge, oprostite mi na ovom, a ne ovdje u HS-u. Ne budimo licemjerni. Pravo na pristup informacijama zapisano je u naš Ustav i u naše zakone, ali mi ga u praksi kada su krupne stvari u pitanju ne možemo ostvariti, a pravo koje ne možete ostvariti, pa nije to nikakvo pravo. Pa to je jedna obična lakrdija. Mi u Mostu nastavit ćemo biti uporni, ja bih rekao sportskim rječnikom, igrat ćemo pressing do sučevog zvižduka. Ipak sam ja sportaš. I doći ćemo do ove informacije jer postoji jasan interes da ona bude dostupna javnosti. Ako nam ih neće dati DIP, tražit ćemo ih od vas, povjereniče. A ako nam ni vi ne budete pomogli, tražit ćemo ih putem suda. Hrvatska javnost saznati će za koga su bili potpisi skupljani mrtvih građana RH.

U životu, a tako i u politici postoje nekakve prekretnice. Jedna od ključnih političkih prekretnica u hrvatskom političkom prostoru zadnjih godina je bila jedna konvencija odnosno jedna referendumska inicijativa. Radilo se o Istambulskoj konvenciji, odnosno inicijativi Istina o Istambulskoj koja je htjela otkazati tu konvenciju. Također, paralelno s tom inicijativom, javila se još jedna inicijativa za promjenu Izbornog zakona, „Narod odlučuje“ Te dvije inicijative, prvenstveno ova Istanbulska, ona je prelomila hrvatsko društvo na pola, s jedne strane je bio A. Plenković sa svojim HDZ-om i SDP-om koji ga je podržavao, a s druge strane smo bili mi Hrvatski suverenisti koji smo nažalost u to vrijeme bili jedini u Hrvatskom saboru koji smo branili ono što je narod želio, jedini smo to tu temu spominjali u Hrvatskom saboru. I dogodio se referendum. I kad su stotine tisuća građana potpisale za otkazivanje Istanbulske konvencije, ti potpisi su završili u ministarstvu kod ministra Kuščevića. I on ih je tjednima, mjesecima brojao, nije brojao samo onaj uzorak koji je bio praksa, kakva je bila praksa kod ministra Bauka nego je brojao sve potpise i on je našao navodno, na vodno moram reći, desetke tisuća potpisa koji imaju neku grešku. Negdje je jedna brojka bila u OIB-u nejasno napisana, pa je neko slovo u imenu bilo nejasno napisano, nečitko, negdje je bio zaboravljen, izostavljen potpis, uglavnom radilo se o desecima tisuća potpisa stvarnih ljudi, živih ljudi koji su željeli otkazati Istanbulsku konvenciju i promijeniti Izborni zakon ali te potpise po jednom strogom kriteriju, nepravednom kriteriju, ja ću reći nepravednom kriteriju, A. Plenković je odbio. Ja ovdje neću svaljivati krivicu na ministra Kuščevića koji je danas evo ga, u političkoj prošlosti, barem što se tiče nacionalne politike, nego ću govoriti o stvarnom nalogodavcu čitave priče. Kad imate dvije zainteresirane strane a to je u jednom slučaju bila hrvatska Vlada i HDZ a s druge strane imate narod, jednu narodnu inicijativu, onda netko mora biti moderator, a mi moderatora nismo imali jer je jedna strana rekla mi drugoj strani ne damo uvid u potpise. Vi nemate pravo na pristup informacijama. I onda nakon inzistiranja, inzistiranja, dozvoljeno je, ali na koji način? Svega sat i pol vremena, točno odabrani ljudi, točno se zna na koji način će ući, bez mobitela, bez papira, bez olovke i na svakoga promatrača njih desetak, došli bi još po jedan ili dva stražara koji su pazili da se nešto nedozvoljeno ne bi dogodilo i oni su eto tih par minuta, sati tamo nešto pokušali pronaći, nešto zapamtiti i to je to.

Samo to ne daje A. Plenkoviću za pravo da onemogući, uskrati građanima naše države Hrvatske pravo na uvid u informacije. Za pravo na pristup informacijama. To mu ne daje to pravo jer ovdje kaže, dakle ovo je ta stranica ministarstva, kaže, svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju prava na pristup informacijama. Pa kaže dalje, tijela javne vlasti ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj a osobito pogodovati pojedinim korisnicima, odnosno pružati im informaciju prije nego ostalima. Dakle svi imaju jednako pravo. A ovdje u jednom slučaju smo imali situaciju da je vlast, vladajući, imenom i prezimenom rekao sam tko, nije to ministar Kuščević, napravio je suprotno. I sada mi tu govorimo o pravu na pristup informacijama onako općenito i naći ćemo cijeli niz primjer kada je to pravo prekršeno i vi ćete čak to ispraviti ali ključno je jedino ovo. Jer ovo je eklatantni primjer kršenja prava na pristup informacijama jer je prelomio državu na pola. I on je zapravo putokaz na koji će nać sve buduće hrvatske vlade i svi hrvatski vlastodršci raditi, ponašati se kad se radi o pravu na pristup informacijama. Odnosno radit će ono što god oni žele. Maloprije sam vas pitao da mi kažete vaš stav o tome i vi i dalje kao predlagatelj imate pravo na to, uzeti evo riječ i doći ovdje. I reći onako ljudski, pa to nije u redu jer stvarno nije u redu ali vrijeme prolazi, godine su prošle, već je nekoliko godina prošlo, to pada u zaborav, proći će još 5 g., na koncu za 10 g. nitko neće znati što je Istanbulska konvencija, rodne ideologije će biti, ulazi, evo vidimo svi kako to funkcionira svaki dan. Ali to nije bitno.

Zašto? Ne dam.

Dakle, ja ću rezimirati i zaključiti, postoji mnogo primjera kršenja prava na pristup informacijama ali postoji jedan u novijoj hrvatskoj prošlosti koji je bio eklatantan i ogledni primjer kako se društvo mijenja. Molim vas i za vaš stav i za ispravak ovoga. Da konačno evo možda nakon nekoliko godina, predstavnici inicijativa, građani imaju uvid, da vidimo tko je to potpisao i zbog čega su neki potpisi odbačeni. O čemu se radi? je li to nedostatak kvačice na č ili ć ili je to nešto drugo. Predlagatelj se javio. Izvolite. 5 minuta imate.

Ovdje vezano, možda da razjasnimo isto jedno nesporazum. Ima institucija koja rješava prijepore u pravu na pristup informacijama i nedavanju informacija u bilo kojeg tijela javne vlasti pa tako i Vlade ili ministarstava. Djelujemo u žalbenom postupku i imamo praksu, i mogu iznijeti tu praksu, 2015. g. smo upravo omogućili uvid po žalbi, omogućili uvid u nevažeće listiće na predsjedničkim izborima i nije možda slično, ali je vrlo, ipak jedna i taj uvid je ostvaren. Tako da, u žalbenom postupku je to moguće ostvariti, a ne mogu prejudicirati rješenje, kao što ću, na kraju ću odgovoriti uvaženom zastupniku Miletiću na kraju ovoga cijeloga izlaganja i onda ću i u onom predmetu na koji način stvari možemo rješavati, ali samo ono što je najvažnije, nema nečinjenja institucije uvida povjerenika i ... [[Govornik se ne razumije.]] nego ima način na koji ona to može činiti, a to je samo u žalbenom postupku i kroz predstavke koje onda iniciramo i inspekcijski nadzor ili rješavanje ponovo po žalbama. I u tome, ja bih rekao da imamo vrlo standardiziranu, vrlo dobru praksu i ta praksa u pravilu potvrđuje, evo i dao sam vam ovaj primjer, potvrđuje da informacije, ako nisu, ako nema zakonskog ograničenja, ne smiju se, ne mogu se, presumira se javni interes, a, i to je moj odgovor. Moj odgovor je da u zakonitom postupku ćemo neovisno kao i uvijek donijeti odluku i naložiti pravo na pristup, ukoliko je ono utemeljeno na zakonu, bez ikakve sumnje. Poštovani državni tajniče, dakle povjerenik za informiranje. A je li povjerenik za informiranje živi u Hrvatskoj? Je l' on vidi što se događa? On može i po službenoj dužnosti, pretpostavljam, pokrenuti neki postupak? Dakle ne može. Danas će mu biti prijavljeno. U Hrvatskoj? Naravno.

Dobro.

Pred nama je Izvješće povjerenika za informiranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g. Sukladno čl. 60. st. 4 Zakona povjerenik za informiranje podnosi HS-u Izvješće o provedbi ovog Zakona najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Pitanje je zašto je na dnevni red HS-a došlo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. tek danas, 5. ožujka 2021. budući da ga je povjerenik dostavio HS-u još 30. ožujka 2020. g. Pravo na pristup informacijama ustavna je kategorija pa je tako čl. 38. st. 4 Ustava RH pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti utvrđeno kao pravilo. Prema ustavnoj odredbi ograničenja prava na pristup informacijama su moguća, ali moraju biti razmjerna naravi i potrebe za ograničenjem u svakom pojedinačnom slučaju, nužna u slobodnom demokratskom društvu te se mogu propisivati samo zakonom. 15 Zakona o pravu na pristup informacijama, povjerenik je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, a pravo na pristup informacijama važno je oruđe u suzbijanju korupcije. U akcijskom planu za 2019. i 2020. g. u strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-'20. g. povjerenik je nositelj ili su nositelji niza aktivnosti za sprječavanje korupcije, kao što su izrada novog upitnika za samoprocjenu transparentnosti i otvorenosti, provedba edukacije za službenike u tijelima javne vlasti o pravu na pristup informacijama, provedba kampanja za korisnike prava na pristup informacija, izrada smjernica o pristupu informacijama i dr. Sve te aktivnosti su izvršene. Pravo na pristup informacijama mora se ostvarivati učinkovitim pravnim sredstvima i u razumnim rokovima. Stoga podržavamo prijedlog povjerenika za informiranje Zorana Pičuljana za promjenom Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem učinkovitog ostvarivanja prava na pristup informacijama s naglaskom na javni interes, a osobito podržavamo izmjene toga zakona s ciljem proaktivne objave trošenja javnih sredstava. Nužno je radi usklađivanja i stabilizirane primjene zakona ukloniti i nejasnoće i slabosti postojećeg zakonskog okvira na koje su ukazala tijela javne vlasti, povjerenik i Visoki upravni sud. Noveliranjem toga zakona treba se osigurati bolja razina ostvarivanja prava i zaštita prava korisnika, preciznije definiranje tijela javne vlasti i njihovih obveza te jačanje izvršavanja odluka povjerenika. Na popisu su u trenutku obrade dostavljenih izvješća o provedbi zakona za 2019. 5 808 tijela javne vlasti koje su obveznici podnošenja izvješća. Potrebno je razmotriti važeću definiciju tijela javne vlasti i preciznije odrediti opseg zakonskih obveza za pojedine kategorije tijela javne vlasti, osobito u dijelu proaktivne objave na internetskim stranicama, ali u dijelu kojima se uređuje osiguravanje javnosti sjednica i provedbe savjetovanja s javnošću. Ne treba iste obveze propisivati za, primjerice, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i veterinarske ambulante ili vatrogasne zajednice. Iz podataka o zaprimljenim žalbama je vidljivo da nerješavanje zahtjeva korisnika i dalje predstavlja ozbiljan problem primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i razlog koji se može u jednom dijelu pojasniti, veliki broj izjavljenih žalbi zbog neriješenih zahtjeva od strane tijela javne vlasti je li kad kočar lokal od 15 kalendarskih dana je za neke je prekratka jer neke članice EU imaju dulji rok kao što je Slovenija, znači 20 radnih dana. U izvješću se navodi da je tijekom 2019. u 64 ili 36,16% slučajeva upravni spor pokrenut zbog nerješavanja žalbe u zakonskom roku odnosno da je isti korisnik pokrenuo 48,59% svih upravnih sporova. U izvješću se ističe kontinuitet povećavanja broja zahtjeva istog ili istih korisnika koji dodatno otežavaju poziciju tijela povjerenika Visokog upravnog suda koji u postojećem pravnom okviru nemaju odgovarajući odgovor na znatno povećan broj žalbi ili tužbi. Činjenica je da u gotovo svakom javnom pravom tijelu imamo osoba koje opetovano šalju žalbe ili pokreću upravne sporove pa je nerijetko sa spisima pojedinog žalitelja zatrpana cijela pisarnica. Nekada se žalbe i tužbe pokažu opravdane, a nekada unatoč odbijanju žalbe ponovo isti žalbe podnosi žalbu. Kako taj problem sustavno riješiti da se nepotrebno ne angažiraju administrativni kapaciteti, a da se ne onemogući ustavno pravo na žalbu? To je nešto s čime se moramo pozabaviti. Od ukupnog broja žalbi izjavljenih u 2019.g. najveći je broj žalbi odnosi se na zahtjeve upućene jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave i tijelima državne uprave. Iz toga je vidljivo koja tijela javne vlasti odnosno informacije s kojima ona raspolaže su u fokusu interesa građana. Kad malo pogledamo značajnije odluke Povjerenika za informiranje o žalbenom postupku vidimo što bi tijela javne vlasti zapravo htjela da ne bude dostupno. Tako npr. popis svih korisnika kredita koje je HBOR kreditirao u određenom razdoblju, izvješća o imovinskom stanju bivše dužnosnice, popis donatora, zapisnik sa sjednica Savjeta HNB-a, ukupne isplate vještacima, natječajna dokumentacija za natječaj za radna mjesta itd. odmah to moramo povezati sa činjenicom da Strategija suzbijanja korupcije promovira integritet i transparentnost u radu državnih tijela i institucija stavljajući naglasak na odgovornost osoba na javnim funkcijama. Nemojmo se zavaravati da kada se neosnovano odbije zahtjev za pravo na pristup određenim informacijama kojim raspolaže tijelo javne vlasti da iza toga stoji samo službenik za informiranje bez da o tome ima saznanja čelnik tijela koji je u konačnici i odgovoran za transparentnost toga tijela javne vlasti. Proaktivna objava informacija javnog karaktera na internetskim stranicama tijela javne vlasti predstavlja ključan način informiranja javnosti i osiguravanja transparentnosti u suvremenom društvu te alat demokratske kontrole putem koje građani mogu pratiti rad financiranja tijela te se uključiti u proces odlučivanja. Zakona s ciljem da se učine lako dostupni i pristupačnim općoj javnosti.

Zakon o pravu na pristup informacijama taksativno navodi informacije koje tijela trebaju objavljivati na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Pravilno ispunjavanje ove obveze učinkovitije i ekonomičnije je od podnošenja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama. U dosadašnjem radu Povjerenik za informiranje uočio je da tijela javne vlasti učestalo pokazuju nerazumijevanje navedene zakonske odredbe poglavito trgovačka društva koja se kod razloga za neobjavljivanje zaključaka i drugih informacija vezanih za sjednice skupština, nadzornih odbora i drugih kolegijalnih tijela pozivaju na poslovnu tajnu ili zaštitu osobnih podataka. Možda kad se kod nekih javnopravnih tijela ne radi o nerazumijevanju obveza sukladno zakonu, već o namjernom izbjegavanju objave informacijama, da se izbjegne svaka dilema oko objave informacije javnopravnih tijela povjerenik je u 2019. donio dodatne smjernice za proaktivnu objavu dnevnih redova sjednica i zaključaka te mogućnost prisustvovanja na njima. U smjernicama je istaknuto da se dnevni redovi moraju objavljivati pravodobno u primjernom roku prije održavanja sjednica, a ne poslije njih. Kada govorimo o obvezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ističe se da je savjetovanje često kraće od 30 dana, očito je problem u zakonskoj odredbi koja propisuje da savjetovanje traje u pravilu 30 dana. Svakako ovu odredbu o savjetovanju za zainteresiranom javnošću treba doraditi kako bi se svi zainteresiranim dionicima omogućilo da daju primjedbe na nacrte prijedloge propisa, osim toga javnopravna tijela trebala bi na proaktivno na svojim internetskim stranicama objavljivati informacije o provođenju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću iz svoje nadležnosti kako bi privukli što više onih koji će sudjelovati u tim savjetovanjima i davati primjedbe, a sve u cilju kvalitetnijih propisa.

RH ispunila je jedan od zadnjih uvjeta da bi 1.7. bila primljena u EU i to ne treba zaboraviti i u tom zahtjevnom kontekstu treba i ocijeniti ovo izvješće koje dakako svake godine i nema tako dugu povijest i govori nam zašto bi bilo važno koristiti institut Zakona o pravu na pristup informacijama. Klub zeleno-lijevog bloka podržat će izvješće Povjerenika za informiranje. U pogledu samoga sadržaja doista pregledano izrađenog izvješća, smatramo najvažnijim naglasiti i posebno ću se osvrnuti na poglavlje E ocjena stanja prioriteti, prijedlozi i preporuke za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. Povjerenik je kao opću ocjenu istaknu da su tijekom 2019.ostvarena određena poboljšanja rada tijela javne vlasti, ali da dalje ostaju problemi koji zahtijevaju veći i kontinuirani angažman tijela javne vlasti, počevši od čelnika tijela, službenika za informiranje te ostalih osoba koje su uključene u postupak ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija u cilju stvarne dostupnosti informacija za korisnike. U ovom kontekstu želimo istaknuti nešto što se često zanemaruje da informacije u vlasništvu tijela javne vlasti mogu imati vrlo važan razvojni potencijal koji nadilazi nužnost nadzora javne uprave od strane korisnika ili pak puke demokratizacije u pristupu informacijama tijela javne vlasti. Kada je danas najveći broj proizvedenih informacija u tijelima javne vlasti u digitalnom obliku tj. pružaju nam se velike mogućnosti za korisne, brze, jednostavne, logičke, ali složene i znanstvene analize jednostavnim ili kompleksnim alatima digitalnoga doba. Npr. po informacijama o padu potrošnje električne energije ili plina za kućanstvo možemo uočiti tendenciju demografskog pražnjenja pojedinih dijelova Hrvatske ili prema rastu kriminaliteta možemo pretpostaviti povećanje ekonomske deprivacije ili rasta socijalnih nejednakosti ili nevoljkost ulagača u Hrvatsku. Pri tome bi bilo osobito važno da imamo stalnu i ujednačenu kvalitetu objavljenih ili pruženih informacija, a još bolje da te podatke možemo pratiti u realnom vremenu, posebno podatke o potrošnji tijela javne vlasti. Imati podatke u realnom vremenu znači po našem razumijevanju imati mogućnosti preventivnog i korektivnog, ali i pravovremenog djelovanja na političke, socijalne, ekonomske, klimatske, financijske i druge procese, prije nego da bude samo korektivno djelovanje zajednice kada je to prekasno, kao u slučaju npr. tog iseljavanja iz Hrvatske. U pogledu proaktivne objave informacija najviše nas iz ovog izvješća brine da velik dio javne vlasti uredno ne objavljuje ishode natječajnih postupaka javnih poziva za zapošljavanje ili za dodjelu financijskih sredstava, popise korisnika donacija i sponzorstava s visinom dodijeljenih iznosa, što je važno kor npr. izbora, informacije o formalnim radnim tijelima te npr. zaključke sa službenih sjednica javnih tijela itd. Uzrok tome mogli bismo tražiti u tome da i dalje povjerenik provodi premalo specijaliziranih edukacija za čelnika tijela i rukovodeće službenike s jedne strane, a također bilo je već danas govora i o tome da li dovoljno naši sugrađani znaju koristiti institut prava korištenja Zakona o pravu na pristup informacijama. I opet i dodatno i bilo je ovdje govora da su kazne ili prekršajne sankcije za navedene propuste rukovoditelja preniske ili slabo provodive. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka želi istaknuti i neke vlastite preporuke kako bismo osnažili primjenu ustavnoga prava na pristup informacijama. Naše preporuke idu izvan okvira postojećeg zakona s uvjerenjem da Zakon o pravu na pristup informacijama treba unaprijediti kako bismo kao politička zajednica imali više koristi od informacija koje generira gotovo 6.000 tijela javne vlasti. U tom cilju smo za sljedeće korekcije od kojih su neke podudarne s onima koje predlaže i sam Povjerenik za informiranje. Prvo, utvrditi trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od postojeće zakonske formulacije u pravilu 30 dana na najmanje 30 dana kako se ne bi nastavio trend skraćivanja roka provedbe savjetovanja. Prosječno on iznosi 18,84 dana u 2019.g., a u odnosu na 24,77 dana u 2018. Drugo, ponovo vratiti nekad više kazne, povećati, pojednostaviti njihovo izricanje za čelnike i tijela javne vlasti, posebno kod najistaknutijih kršenja zakona, kao što je šutnja uprave. Očito treba otežati postupke pristupa informacijama i druga nezakonita postupanja tijela javne vlasti kao što je nezakonito pozivanje na zaštitu osobnih podataka, poslovnu ili profesionalnu tajnu, vrlo dobro znamo kada se koriste i jedna i druga izlika, zlouporabu prava na pristup informacijama, neadekvatnu proaktivnu objavu informacija npr. ili ne provođenje javnih savjetovanja. Treće, slažemo se i posebno ističemo da je jačanje uloge službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i osiguranje primjene zaštite tih istih povjerenika, uključujući i mogući poseban radnopravni status službenika za informiranje da bi to konačno ušlo u izvješće u povjerenika i u preporuke za nastavak rada. Pri tom smo i za povećano financiranje aktivnosti samoga Ureda povjerenika za informiranje pored ostalog i za povećano mobiliziranje korisnika informacija raznih vrsta. U cilju šire, opsežnije i dublje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama važno je da premali broj inspektora u Uredu povjerenika se poveća jer po našem sudu to doista i ometa efikasnu primjenu zakona. I četvrto, smatramo posebno važnim naći model poticanja domaćih i međunarodno veće relevantnih IT stručnjaka na izradi aplikacija kojima bi se podaci tijela javne vlasti mogli staviti uopće korisnu funkciju. Imamo već iskustava u Hrvatskoj. I za kraj, ističemo da podizanje razine znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama i ponovoj uporabi informacijama među službenicima za informiranje, akademskom zajednicom, udrugama, medijima, građanima, ali i čelnicima tijela javne vlasti nije samo trajna zadaća povjerenika kako navodi u svom izvješću nego je i ultimativni politički cilj svakog subjekta građanskoga društva, uključujući i političke stranke. Stoga će doista sve članice Kluba zastupnika zeleno-lijevoga bloka potruditi se dati i svoj doprinos u ostvarivanju navedenoga cilja jer pravo na pristup informacijama je Ustavom zaštićeno pravo koje zaslužuje posebnu pažnju u modernizaciji društva, digitalizaciji javne uprave i prevladavanju partitokracije i zarobljavanja države za privatne interese atavizmu kojeg smo kao građani izloženi iz dana u dan. Kao aktivni ili pasivni korisnici informacija tijela javne vlasti, a posebno kao članovi najvišeg predstavničkoga tijela, također smo odgovorni za djelovanje u korist poboljšanja u javnome interesu i u ime vrijednosti radi kojih smo i postali članicom EU. Gospođo Borić ispričavam se na zvukovima otraga, mislim totalno nenamjernim. Niste ih ni čuli jel da? Ljudi svašta šalju.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo pred nama je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. Uvodno želim istaknuti kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovo izvješće te ujedno koristim ovu priliku da pohvalim ovo izvješće u sadržajnom smislu, a posebice u pogledu preglednosti podataka kao i u dijelu koje se odnosi na preporuke i prijedloge tijelima javnih vlasti. Pravo na pristup informacijama kao što smo već ovdje imali prilike čuti je Ustavom zajamčeno pravo propisano odredbom čl. 38. st. 4. Ustava RH, a kojom odredbom se jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Navedeno ustavno pravo obuhvaća s jedne strane pravo korisnika dakle svaku domaću, stranu, fizičku i pravnu osobu na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. Ustavno pravo na pristup informacijama može se sagledati kroz četiri obilježja i to prvo kao na pravo koje je zasebno ljudsko pravo, kao što sam i naveo u izmjenama Ustava RH iz 2010.g. navedeno pravo postalo je izričito ustavno pravo. Drugo, predmetno pravo pripada svakoj osobi bez diskriminacije, a što je jasno razrađeno i kroz odredbe postojećeg Zakona o pravu na pristup informacijama. Treće, važno je istaknuti kako ne postoje ograničenja u vezi naravi informacije koja se traži i zaključno kao četvrta karakteristika odnosno obilježje navedenog prava jest ne postojanje obveze korisnika da prilikom traženja informacija navodi razlog zbog kojeg traži informaciju. Ako kompariramo osnovne podatke za 2017. i '18. i sada za ovu referentnu 2019.g. koji su osnovni predmet ovog izvješća, vidimo kako broj obveznika koji su dužni sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama omogućiti pristup zatraženih informacija varira iz godine u godinu što je razumljivo obzirom na stalne promjene vezano uz osnivanje, prestanak, pripajanje ili neke druge statusne promjene tijela javnih vlasti. Drugo, razvidno je ako uspoređujemo podatke o broju tijela javne vlasti odnosno obveznike koji su dužni imenovati službenika za informiranje, kako broj obveznika koji nisu postupili sukladno čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama pada sa 726 koliko ih je bilo primjerice 2017.g. na 458 koliko ih je 2019. Prema tome, unatoč padu broja obveznika koji ne postupaju po odredbama zakona još uvijek gotovo 8% tijela javne vlasti ne dostavlja podatke o službeniku za informiranje odnosno možemo iz ovog zaključiti zapravo da niti nemaju ustrajan institut službenika za informiranje. Postojeći zakon za obveznike koji ne dostave podatke o službeniku za informiranje ne propisuje sankcije pa bi možda novim zakonskim prijedlogom trebalo razmisliti i o uvođenju sankcija za takve obveznike odnosno tijela javne vlasti. Imajući u vidu navedeno, slažem se s zaključkom povjerenika kako je podizanje razine znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija među službenicima za informiranje, udrugama i građanima, ali pogotovo bi ovdje naglasio čelnicima u tijelima javnih vlasti, trajna zadaća upravo povjerenika. Naime, iz izvješća je razvidno kako su tijekom 2019.g. provedene brojne edukativne aktivnosti upravo kako bi se službenici za informiranje stručno osposobili i usavršili za obavljanje svog posla i upoznali sa svojim obvezama propisanim pozitivnim propisima RH. Tijekom 2019.g. provedeno je i prvo godišnje savjetovanje službenika za informiranje na kojem je posebno naglašena potreba da se u budućim izmjenama zakonodavnog okvira ojača institucionalni okvir odnosno optimaliziraju uvjeti za nesmetano djelovanje službenika za informiranje u cilju jačanja njegove samostalnosti, pretpostavljam u odnosu na čelnika tijela javne vlasti. U tom kontekstu potrebno je ukazati na preporuku povjerenika koji ističe osiguranje stalne potpore čelnika tijela javne vlasti u učinkovitoj provedbi prava na pristup informacijama. Drugim riječima, iako je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama službenik za informiranje zapravo je formalno-pravno odgovorna osoba za primjenu ovog zakona, činjenica kako je neupitna uloga čelnika tijela javnih vlasti kao ključnih osoba o kojima ovisi transparentnost i otvorenost tijela i u području prava na pristup informacijama. Ono što također treba istaknuti jest činjenica kako se izrada ovog izvješća temelji upravo na podacima koje se prikupljaju putem godišnjih izvješća tijela javnih vlasti, a koja se dostavljaju povjereniku. Međutim iz izvješća je vidljivo kako gotovo 14% tijela javnih vlasti nije ispunilo svoju zakonsku obvezu odnosno nije povjereniku dostavilo godišnje izvješće. Povjerenik navodi kako broj tijela javnih vlasti koja nisu ispunila zakonsku obvezu manji u odnosu na prethodnu godinu, ali ostaje činjenica kako još uvijek postoji velik broj obveznika, točnije njih 823 koji zaobilaze pozitivne propise. Ako usporedimo podatke od ranijih godina i ovdje je vidljiv stalni porast broja tijela javnih vlasti koja dostavljaju predmetna izvješća. Međutim želim istaknuti kako ukoliko usporedimo podatke za 2018.g. vidimo da se ponavljaju primjerice iste jedinice lokalne samouprave odnosno općine koje ne usklađuju svoje djelovanje s pozitivnim propisima. Također iz izvješća vidimo konstantan pad broja zaprimljenih zahtjeva pa ih je primjerice 2013.g. bilo 24.330 u ove referentne 2019.zaprimljeno je 17.426 zahtjeva. Kao razlog pada broja zaprimljenih zahtjeva povjerenik navodi sve veći stupanj razumijevanja tijela o tome što zahtjev za pristup informacijama predstavlja i kako ga razlikovati od drugih podnesenih upita i zahtjeva. Naime, pravo na pristup informacijama u demokratskim zemljama je jedan od preduvjeta transparentnosti odgovornosti vlasti. Prema podacima iz izvješća povjerenika za 2019., a u kontekstu proaktivne objave informacija razvidno je kako je 737 tijela javne vlasti odnosno gotovo 13% ukupnog broja obveznika nema vlastitu internetsku stranicu niti objavljuje informacije na podstranicama drugog tijela, a što je upravo svojom preporukom i povjerenik omogućio i na to ukazao. I u tom dijelu zamijećen je određeni pozitivni pomak, ali i dalje udio tijela javnih vlasti koji ne ispunjavaju svoju obvezu iz odredbe Članka 10. zakona prilično visok. Kada govorimo o zahtjevima za pristup informacijama u izvješću se navodi da tek 37% tijela javne vlasti od njih gotovo 6.000 zaprimilo je ukupno 17.426 zahtjeva. Kao i prethodnih godina po broju zahtjeva izdvajaju se Hrvatske vode, Grad Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje se u to vrijeme još uvijek tako nazivalo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Dakle, i nadalje se najveći broj zahtjeva odnosi na tijela državne uprave i trgovačka društva koja su u većinskom vlasništvu RH dok se manji broj izuzev Grada Zagreba odnosi na jedinice lokalne i područne samouprave. Stoga bi se mogli zapravo zapitati zašto i koji je razlog da građani svoje zahtjeve ne upućuju tijelima koja su im recimo to tako najbliža, dakle jedinicama lokalne i područne samouprave jer su upravo navedene jedinice građanima, a koji su najčešći korisnici predmetnog prava najbliže i trebale bi upravo one ispunjavati svoju svrhu pružatelja točnih, pravodobnih i istinitih informacija. Zaključno, osvrnuo bih se i na jednu od mnogih preporuka i prijedloga koje je u svom izvješću iznio povjerenik, a tiče se prijedloga izravnog sankcioniranja tijela javne vlasti i odgovorne osobe odnosno čelnika koji dakle u njoj radi, radi ne postupanja sukladno obvezama odnosno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, povjerenik je vrlo jasno i u svom uvodnom obraćanju i nedvosmisleno zapravo istaknuo kako je jedna od prepreka efikasnom ostvarivanju prava na pristup informacijama postojeći sustav sankcioniranja koji se temelji isključivo na primjeni prekršajnog zakona. U tom smislu povjerenik predlaže kako bi sustav sankcioniranja bio mnogo efikasniji da se izmjenama postojećeg zakona omogući izricanje izravnih upravnih mjera tijelima i odgovornim osobama navedenih tijela koja ne izvršavaju dakle pravomoćna rješenja povjerenika. Mislim da tu možemo povući jednu paralelu primjerice s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa ili npr. Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja koja ima ovlast izravnog izricanja novčanih kazni odnosno prema ranijem zakonu upravno kaznenih mjera. Evo, zaključno još jednom pohvaljujem izvješće povjerenika i Klub HDZ-a podržati će ovo izvješće.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, da vam za početak ispričam jednu anegdotu koja krasno govori o pravu na pristup informacijama. Slučajno ili namjerno u svojem romanu Vodič kroz galaksiju za autostopere napisao ju je Douglas Adams. Priča počinje ovako jednoga trenutka iznad zemlje, iznad planeta pojavljuje se ogroman svemirski brod, to je jedna zla interplanetarna sila, zovu se Vogonci, oni su došli srušiti cijeli planet da bi napravili galaktičku autocestu. Naravno, zemljani se bune nemojte molim vas, nemojte nam srušiti planetu, ali oni kažu oprostite informacija o uklanjanju zemlje javno vam je dostupna već godinama. Gdje pitaju jadni zemljani? Izvješena je na oglasnoj ploči na planetu koji je od vas zemljana udaljen tek 12 svjetlosnih godina, a zemljani kažu al mi nemamo tehnologiju da odemo na taj planet, a oni vele sorry. Slično nekako sam se malo osjećao kad sam pogledao na stranicama povjerenika odnosno cijele te službe informaciju o radnom vremenu. Evo sada je petak, 11 je sati, ured ne radi sa strankama, radno vrijeme za općenite informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama možete dobiti telefonom ponedjeljkom i četvrtkom od 13 do 15. Uredovno inače vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16, ali evo u petak u 11 ipak ne. Idemo mi ipak pogledati malo na ovo izvješće koje je poprilično obimno, kako u onom skraćenom tako i u onom integralnom dijelu. Imat tu zanimljivih podataka, evo upravo je poštovani kolega Habijan o tome nešto govorio, dakle imamo 6 jedinica koje nisu dostavile izvješće za 2019.-tu, pa upoznajmo ih. Grad Popovača, općine Feričanci, Karlobag, Kumrovec, Pojezerje te Lovreć. Među općinama koje nisu dostavili izvješće za 2019. ističe se posebno općina Karlobag koja unatoč provedenom inspekcijskom nadzoru i izdanom prekršajnom nalogu zbog neizvršavanja mjere dostavljanja izvješća za 2018. i dalje ignorira zakonsku obvezu dostavljanja izvješća. Pa evo, dozvolite malo da vam predstavim općinu Karlobag i čovjeka koji je tamo načelnik. Član je HDZ-a, ne treba ga imenovati, nije bitno i očigledno spada u lokalne šerife. Krenimo recimo iz 2014., ukažimo na probleme s kojima se susrećemo kada se treba početi istraživati sumnjivu korupciju na lokalnoj razini. Nekoliko djelatnika općine Karlobag dotičnog je gospodina načelnika prozvalo zbog mobinga u medijima, bilo je to 2014.-te, a ti ljudi kako se govori našli su se na meti tog načelnika jer su svjedočili u postupku koji je protiv njega pokrenuo USKOK. Naime, načelnik je optužen za nezakonito pogodovanje jer je tvrtki svoje supruge, kako poznato, omogućio da dobije poslove na šetnici u Karlobagu čime je gradski proračun oštetio za 367.531 kunu. U 2017., evo novih informacija o dosta aktivnom gospodinu, ipak optužno vijeće Općinskog suda u Gospiću potvrdilo je optužnicu tamošnjeg državnog odvjetništva iz veljače pa je 2017. odlučeno da će načelnik kazneno odgovarati. Evo nas u 2018., još jedan boj gospodina načelnika općine koji je zaratio sa vatrogasnim zapovjednikom u tome mjestu, a vatrogasni zapovjednik pak tvrdi da je žrtva osvete načelnika s obzirom da je njegov brat vodio općinu prije spomenutog g. načelnika, a supruga nekad općinska tajnica prijavila ga je USKOK-u zbog korupcije 2018. Sve se to dakle cijelo vrijeme zbiva, ali gospodin već eto drugu godinu uporno ignorira pozive pa čak eto i prijetnju sankcijama na davanje informacija. Eto to su ti lokalni šerifi.

Vi ovdje kažete i ja ću to reći ovdje na kraju svojega izlaganja, da, apsolutno trebamo mijenjati postojeći sustav sankcioniranja, trebamo. Hoće li ga promijeniti neko od ovih ljudi? Ima sasvim sigurno želju naravno, ali bez vaših 76 ruku to neće ići.

Ne kažem da ste to vi, niti imenom i prezimenom, bilo tko od vaših zastupnica ili zastupnika ili koalicijskih partnera, ali vi ste ti koji možete promijeniti zakon, barem do idućih parlamentarnih izbora. Idemo mi odmah nastaviti malo dalje, ima tu recimo jako, jako, jako zanimljivih tema koje možemo proći. Ono to mi je upalo u oči u financijskom planu podatak da je za namjenu promicanja prava na pristup informacijama u 2019.g. rezervirano tek 141.000 kuna, a izvršeno odnosno potrošeno je samo 59,76% nešto malo više od 84.000 kuna, kada to podijelimo na 12 mjeseci 7.000 mjesečno. Volio bih znati, 7.000 kuna za promicanje prava na pristup informacijama zvuči jako malo, ako želimo hrvatskoj javnosti još jednom jasno pokazati da imaju apsolutno Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama onda uložimo malo više novaca da ih o tome izvijestimo. Još jednom ponovit ću, i u samom izvješću stoji, zabrinjavajuća je pojava kod pojedinih tijela da uporno i opetovano onemogućuju pristup informaciji te u predmetima u kojima se nalaže rješavanje zahtjeva za pristup informacijama pokreću upravni spor ili u slučaju ako i ne pokrenu upravni spor odbijaju postupati po nalogu povjerenika. Suglasan sam i sa prioritetima za 2020.g. koji se nalaze u izvješću, to je sustavno poticanje građana, udruga, medija, akademske zajednice i privatnog sektora na sudjelovanje u postupcima savjetovanja s javnošću. Jedan od najučinkovitijih i najprezentnijih jest naravno portal e-Savjetovanje. Eto tu možda idemo raditi na promicanju prava na pristup informacijama, nisam nigdje vidio u javnosti u bilo kojem mediju nazovimo to reklamu ili objavu kako god želite ljudi idite na portal e-Savjetovanje, tamo možete i vi kao običan puk ili visokopozicionirani stručnjaci ili bilo što drugo sudjelovati u formiranju zakona koji će se u budućnosti donositi u hrvatskom Parlamentu. I naravno još jednom ću ponoviti, sankcioniranje tijela javne vlasti koji ne provode odluke povjerenstva, to je apsolutno ogromna prepreka. Postojeći sustav sankcioniranja temelji se isključivo na primjeni Prekršajnog zakona, sustav bi bio puno učinkovitiji kada bi mogao propisivati mogućnosti izravnih upravnih mjera odnosno izricanja istih tijelima i odgovornim osobama tijela koja ne izvršavaju pravomoćna rješenja povjerenika ili ne postupaju po njegovim nalozima. U svakom slučaju još jednom ću podsjetiti, tko želi promijeniti sustav mora vidjeti u ovome Saboru minimalno 76 ruku u zraku. Znamo tko to ima, dakle ako želimo promjene poštovane kolegice i kolege vladajući pokrenute ih odnosno počnite sami od sebe. Ha očigledno je nečiji prijatelj, očigledno je njegova stranačka iskaznica puno bitnija od istina za koju se njegova stranka tako žarko zalaže. Još ćemo jednom ponoviti da uz ovo kao što stoji i u izvješću svi možemo biti suglasni, treba modernizirati i Zakon o medijima, posebno iz položaja osiguranja veće dostupnosti informacija za novinare, donijeti novi i suvremeni zakon kojim će se urediti pitanje profesionalne i poslovne tajne te naravno povjerljivih podataka i na to moramo paziti. No, unatoč činjenici da u ovom izvješću ono samo po sebi jest kao dokument izvanredno i odgovorno sastavljeno, ne vidimo niti jednog razloga da ga ne podržimo kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta, ipak moramo reći da ono kao činjenica ukazuje još jednom na ono to je notorna istina, nismo svi jednaki kako pred zakonom tako i u pristupu informacijama. Preširoka je količina odnosno broj tijela koje moraju omogućiti pravo na pristup 5.808, tu su vjerujte mi i neka mala ribolovna društva, tu su možda čak i neki domovi zdravlja odnosno neke male, male, male udruge koje imaju određene javne ovlasti, nemaju Internet stranice, dakle stavljamo ih u poprilične probleme, oni jednostavno ne mogu ili ne znaju pratiti svoj nivo zakonskih odgovornosti. Eto, hvala vam lijepa. Kažem još jednom izvješće je odlično sastavljeno, ali prekrasna je to i velebna građevina koja je nažalost na trulim korijenima.

Poslovnika jer ne govori o temi koja je na dnevnom redu, a isto tako 238. st. 1. alineja 1. Još samo zaključno, kolega Dretar govorite da treba početi od sebe pa bi bilo dobro da vi pođete i počnete od sebe i da se držite ovog Poslovnika, a ne da kršite osnovna pravila koja vrijede u ovom Saboru i govorite o svemu. Ovo nije prvi put, samo ono što nije na dnevnom redu.

Ako većina, velika većina ipak rasprave je u skladu sa točkom dnevnoga reda jer ako bi ... [[Govornik se ne razumije.]] ponašao drugačije onda bi prečesto morao davat opomene a inače ne dajem malo opomena, ne.

Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, u ime Vlade, moram reći da Vlada predlaže Hrvatskom saboru poduprijet ovakvo izvješće i prihvatiti ga jer smatram da je ono cjelovito, da je kvalitetno i da raspolaže sa dovoljno podataka kako bi vi kao zastupnici imali sve informacije potrebne za ostvarivanje svoga utjecaja na ovaj veoma važan demokratski standard u svim demokratskim društvima. Imam potrebu reći samo jednu stvar s obzirom da su me ponukale neke diskusije koje su rekao bih, kvalitetne, dobronamjerne i idu u dobrom smjeru. Moram reći da su relevantna istraživanja zakonodavnih okvira u državama EU-a ovaj znaš zakon drže jednim od najkvalitetnijih zakona u EU-u ali unatoč tome, to mi je važno reći radi zadnje diskusije uvaženog zastupnika, da je Ministarstvo pravosuđa i uprave prije više od 2 mj. formiralo radnu skupinu za suportiranje ustvari za implementiranje jedne direktive EU-a ali i za popravak zakonodavnog okvira koji regulira ovu materiju. Radna skupina održala je već 3 sastanka i idući tjedan ćemo imat gotovo nacrt teksta zakona izmjena i dopuna ovog relevantnog dokumenta zakonskog, imat ćete na javnom savjetovanju, očekujemo sudjelovanje svih i vjerujte nam da je i ovoj Vladi Ministarstvo pravosuđa veoma važno ovaj zakonodavni okvir popraviti još i na radnoj skupini mogu vam reći da su bile razmatrane upravo ove ideje koje vi problematizirate ali koju je problematizirao i povjerenik za informiranje. Martinović, ostanite jer imate replike. Hvala lijepo. Uvaženi predstavniče Vlade, problem je privilegiranih informacija koje bi morale bit dostupne svima. Imamo primjer koncesija, di županijske i lokalne vlasti na pomorskom dobru dodjeljuju samo sebi podobnima a te informacije se obavljaju recimo kao i Dalmaciji, objavljuju se ako je obaveza da bude u nekakvom mediju, u Slavoniji ili u Istri. Tako da imam još uvijek taj problem a ključni problem je nama saborskim zastupnicima tijela javne vlasti kasne sa odgovorima, saborskim zastupnicima ne govorim o građanima a da Vlada ima interes odgovoriti na pitanja saborskim zastupnicima, ja sam čekao po godinu dana na određene odgovore po pitanju radnika Dalmatinke koji su oštećeni, godinu dana nisam dobivao odgovor. Uvaženi zastupniče Bulj, dakle, demokracija je forma, demokracija je standard, vladavina prava je nešto što uređuje sve pa i te standarde. Dakle, Zakon o pravu na pristup na informacijama ima svoje vertikale, dakle nakon što dopustimo putem portala, putem web stranica svih ministarstava, putem web stranica svih javnih institucija koji su obveznici po ovom zakonu, nakon toga kada ne ispunimo neku od želja, očekivanja gađana koji šalju na upite, imate povjerenika.

Vladavina prava obvezuje sve i ti demokratski standardi su naravno stavljeni u okvire vladavine prava [[Upadica Radin: Hvala.]] Više od toga, [[Upadica Radin: Hvala.]] dakle nezadovoljstvo može biti ali svima nam je cilj da tu stvar popravimo. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. jer sam tražio jasan odgovor zbog čega saborskim zastupnicima tijela ne odgovaraju i ne daju informacije koje traže. Bilo po pitanju brodogradnje, bili javne nabave, bilo natječaja, bilo radničkih prava, mi čekamo nekad po godinu dana umjesto 30 dana.

Pogledajte, vi ste dali repliku, g. državni tajnik vam je odgovorio na repliku na način kako vam je odgovorio i onda nakon toga ste dali povredu Poslovnika i imali ste ponovno repliku. Pa zato dobivate opomenu. Ja ponavljam još jednom, Poslovnik je zakon. Jest, on ima određene karakteristike i mi se ponašamo prema njemu, kažem mi se ponašamo prema njemu kao jedna opomena, druga opomena, pa možemo, pa kalkuliramo itd. i stalno kršimo taj zakon. Nemojmo kršiti zakon. On je zakon i to organski zakon. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, na jedan dio onog što sam vas mislila pitati, vi ste odgovorili, tu podsjećam je da je 21. srpnja obaveza za usklađivanje ove direktive za EU pa se onda evo svi skupa nadamo da će to zaista biti prije ljeta riješeno. Vjerojatno ćete uvrstiti sve one primjedbe koje je povjerenik dao u ovom Izvješću za 2019., vjerojatno ćemo dobiti i izvješće za 2020., ne 2022. nego valjda ove godine pa će i tu biti nekakvih preporuka, a svakako bismo svi skupa voljeli da se uvrste prijedlozi o konkretnom kažnjavanju onih koji su odgovorni u svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, pa dakle i konkretno sankcioniranje, a ne samo Prekršajni zakon. Također, moja prva replika je bila ovo što je i kolega Bulj rekao, neodgovaranje na pitanja saborskih zastupnika pa se nadam da ćete u novom zakonu, odnosno dopunama zakona i to pitanje urediti jer [[Upadica: Hvala.]] zbilja je sramota da čekamo [[Upadica: Hvala.]] po par mjeseci na odgovor kod nekih [[Upadica: Hvala.]] Hvala. Rekao sam da radna skupina radi, za, dakle nacrt zakona je zgotovljen, idući tjedan ga završavamo, ići će u javno savjetovanje, svi ćete imati priliku dakle svi zainteresirani akteri na društvenoj sceni će imati priliku dati svoje primjedbe i inicijative koje ćemo mi prije upućivanja u saborsku proceduru sigurno razmotriti, uzeti u obzir, ali rekao sam, sve što ste danas problematizirali i na radnom stolu radne skupine u kojoj sjede veoma stručni ljudi sa fakulteta, dakle iz ministarstva, naravno, poslodavaca, svi zainteresirani akteri su tamo, daju svoj doprinos. Evo, dakle mislim da nećemo kasniti, imam malo, ja vodim tu radnu skupinu, straha, s obzirom da potencijalnu pauzu koja će se dogoditi u zasjedanju Sabora vezano za lokalne izbore, ali sam uvjeren, to nas obvezuje i Bruxelles, dakle da ovaj zakon promijenimo zbog direktive, ali ga [[Upadica: Hvala.]] mi mijenjamo puno šire u ovim pravcima o kojima smo danas govorili. Hvala predsjedavatelju. Pa s obzirom na podatke i dokumentaciju koju je Vlada zatajila, ne samo hrvatskoj javnosti, nego odbila dostaviti Povjerenstvu i drugim nadležnim državnim tijelima, ja sam zapravo zgrožena s vašim pozivanjem da HS usvoji ovo Izvješće. Također, pričate o tome da je ovo jedan od najkvalitetnijih zakona, da možda čak i jest, ali da je tako kvalitetan, ne bi išli u njegovu izmjenu, a i da je kvalitetan zakon, nije kvalitetna njegova provedba i evo što ću ja pozvati Vladu, kao saborska zastupnica da učini, pa pozvat ću je na to da postotak poštivanja vlastitih obaveza na proaktivnu dostavu javnih informacija, podigne na isti onaj stupanj, na isti onaj postotak i razinu dosadašnje hipokrizije u ispunjavanju svojih obaveza. Vi poznate procedure pravne, dakle vama je jasno da nema reakcije bez inicijative u ovom slučaju, nema reakcije više instance bez žalbe, nema reakcije upravnog sudovanja bez zahtjeva zainteresirane strane. Prema tome, mi smo u jednoj veoma uređenoj sferi, a vaš prigovor na zakon, da ga ja neopravdano hvalim, ja mogu samo cijeniti kroz prizmu vaše pozicije u ovom Parlamentu, zaista ne mogu drugačije.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Povjerenik za informiranje je važno preventivno tijelo u sustavu borbe protiv korupcije. Iako većina naših građana borbu protiv korupcije prvenstveno shvaća kroz kaznenopravne postupke, kroz kazneni progon i misle da će bolji, učinkovitiji, brži postupci iskorijeniti korupciju iz našeg sustava, tako shvaćanje je naprosto krivo. Borba protiv korupcije može biti uspješna samo ako se 99% slučajeva spriječi kroz prevenciju, a ključni alat te prevencije je transparentnost. Dakle, javna dostupnost javnih podataka, dostupnost podataka o radu tijela javne vlasti. I zato sam već kroz replike ukazala kako smatram da je podneseno izvješće prilično suhoparno. Također, moram istaknuti kako smatram da aktualni povjerenik za informiranje u javnom prostoru gotovo nevidljiv. Ne radi se o osobi koja aktivno promovira ulogu i značaj te institucije, kako u sustavu borbe protiv korupcije, tako i u izgradnji demokratske svijesti, participacije građana u procesu donošenja odluka. I doista, ključno pitanje kojim se moramo pozabaviti, kako prilikom rasprave o ovom Izvješću, a tako i u razmatranjima o budućim izmjenama ovog zakona, je pitanje koliko smo zapravo približili građanima, čemu pravo na pristup informacijama uopće služi, kako ga pravilno koristiti i kako ispravno ovaj institut može biti i oganj i štit i mač. Kako može pridonijeti demokratskoj kontroli vlasti i sudjelovanju građana u oblikovanju naše zajedničke budućnosti. Naši građani vrlo često, kada su nezadovoljni, kada su revoltirani, kada se priklone onim antisistemskim djelovanjima, onda kažu da većina svojih problema žele rješavati na referendumima. Što referendum rješava? Kako možemo oblikovati referendumsko pitanje, tako da uistinu bude alat sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka? To je krivo. Pravi put i pravi način je veća uključenost građana u kontrolu odluka koje se donose na svim razinama upravo kroz pravo na pristup informacijama i upravo iz ovakvog razmatranja proizlazi i moja osnovna primjedba, ne samo na podneseno Izvješće nego i na rad povjerenika za informiranje u cjelini. Naime, ja smatram da nije zadatak dakle to je moj načelan stav, da nije zadatak izvješća koja ključna antikorupcijska tijela upućuju Hrvatskom saboru, samo to da se suhoparno osvrnu na onu problematiku koju je zakon već na ovaj ili onaj način dotaknuo, već smatram da je jedan od bitnijih možda i najvažnijih dijelova izvješća taj da se barem nešto kaže i o tome čega u samom zakonu zapravo nema. I sada ponovno kažem, povjerenik za informiranje je jedno od ključnih tijela u sustavu borbe protiv korupcije i to u onom njegovom preventivnom dijelu. A moja osobna ocjena, dakle ne stav kluba, moja osobna ocjena je ta da se čitav naš sustav borbe protiv korupcije sveo ili se svodi na priču o tri majmuna. U kojoj se sva ključna antikorupcijska tijela ponašaju po istom sistemu i po istom ključu, a to je ne vidim, ne čujem, ne progovaram. Nitko ne progovara o onom mrtvom kutu u kojem se skrivaju nepostojeće ovlasti bilo kojeg tijela, pa svako kaže ne spada nešto u doseg moje nadležnosti. Istovremeno ne predlaže da se taj dio pokrije odgovarajućim zakonodavnim izmjenama, pa ćemo se svi praviti kako je zakon divan, krasan, imamo procedure, imamo postupke, čeka se nekakva žalba, odluka nekakvog tijela, međutim ključni problemi ostaju nerasvijetljeni jer glavni problem, glavno pitanje nije ni u čijem zadatku nadležnosti ili ovlasti. Pa ću vas sada s ove govornice retorički pitati. Nije li olakotno, nije li ugodno, nije li komotno, nije li elegantno reći da problem i nemogućnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da dođe do onih podataka o radu Vlade, o aferama Vlade koji su bili potrebni da se okončaju pojedini postupci, ni na koji način ne spada u doseg vaših ovlasti i nadležnosti? Mnogi se čelnici institucija skrivaju iza nedostatnih ovlasti i svojom šutnjom zapravo podržavaju sustav u kojem se razni lopovi, neradnici i huligani lakše održavaju na vlasti. Zar je doista previše očekivati da koristite svoju javnu riječ, svoju profesiju, svoje stručno znanje, na kraju krajeva i svoj integritet da iznesete stav. Javni stav, tako jednostavan, tako ustavan, tako jasan. A taj stav bi trebao glasiti Vlada je dužna dostaviti javne podatke i javnu dokumentaciju bez odgađanja sad i odmah i svako odgađanje, svako odbijanje da se javnosti i nadležnim tijelima dostave podaci i dokumentacija pokazuje da se u mutnoj vodi, mutni posao lakše skriva. Naravno da je ugodnije ne talasati i iznositi podatke onako općenite i suhoparne o općinama koje nisu transparentno prikazale sve svoje podatke. Naravno da je to puno lakše, nego javno reći da netransparenta Vlada skriva puno teži kriminal u samom vrhu državne vlasti. I kad smo već kod transparentnosti iskoristit ću preostalo vrijeme da kažem što bismo mogli unijeti u Zakon o pravu na pristup informacijama ako želimo doista pričati o punoj transparentnosti. Dakle, unijeti odredbe koje će omogućiti potpunu otvorenost državnog proračuna te proračuna svih jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, ali i svih drugih javnopravnih tijela i korisnika koji se financiraju proračunskim sredstvima ili na temelju nameta propisanih posebnim zakonima. Također, predlažem da se uvedu i strože sankcije za uskratu prava na pristup informacijama i to na način da se uvede mogućnost uskrate isplate dijela financijskih sredstava iz državnog proračuna u slijedećem proračunskom razdoblju kao i mogućnost pokretanja postupka smjene odgovorne osobe, čelnika tijela koji je odbio ili nije objavio sve potrebne podatke. Također, predlažem da u ovaj zakon uvrstimo obavezu izrade jedinstvenog informatičkog programa za sva tijela javne vlasti u kojem se u ustrojeno čitljivom formatu objavljuju podaci o svim uplatama i isplatama iz javnih proračuna uz uvođenje edukacije djelatnika koji će obavljati ove zadaće, a ujedno i provođenje radionica i webinara kojima ćemo korisnicima pretraživanja baze podataka ukazati na pravilan način korištenja aplikacije. Također, predlažem da uvedemo i lakši model sudjelovanja građana u donošenju odluka o načinu utroška proračunskih sredstava. Dakle, da omogućimo našim građanima da se izjasne o slaganju ili protivljenju prijedlogu utroška proračunskih sredstava osobito prilikom donošenja odluka o posebnim projektima i to korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija koje na jednostavan i lako dostupan način omogućavaju glasanje o pojedinoj proračunskoj stavci. S time da izjašnjavanje građana ne mora nužno imati obvezujući značaj, ali može imati itekako savjetodavni. Također, predlažem da se u ovaj zakon uvrsti obaveza ustrojavanje registra svih sklopljenih ugovora i poslovnih odnosa sa državom, jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave kao i sa svim drugim državnim i javnopravnim tijelima. Dakle, takav registar već desetljećima imaju neke države iz našeg okruženja. Zatim, predlažem da ustrojimo i registar svih donacija, sponzorstava i plaćenih oglasa u medijima od strane svih javnopravnih tijela. Također predlažem da ustrojimo registar lobističkih aktivnosti. Dakle, ne registar lobista, to je njihova osobna stvar hoće li ga imati ili ne, a stvar je države da zna koje se lobističke aktivnosti provode u tijelima javne vlasti, pa da kontrolira one koji sa lobistima imaju doticaja i kontakte. Uvrštavanje ovih vrlo jednostavnih alata značajno bi doprinio razini transparentnosti u RH, pa to ne bi bila puka floskula kojom se koristi, koriste vladajući nego bi doista bio alat koji pomaže u prevenciji korupcije na svim razinama državne, lokalne, područne i druge vlasti. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave i na redu je gospodin Miro Bulj.

Evo narode koji ovo prati, ako ima mogućnost, govorim o pravu na informaciji, a većina građana ima iskustva s tim ili kroz natječaje za zapošljavanje u lokalnim, regionalnim, državnim institucijama ili na određenim mjestima, ustanovama ili bilo gdje da je to bilo, da je taj doticaj njihov doveo, te povlaštene, poglavito povlaštene informacije su najveći problem u RH i to građani znaju. Mi imamo problem da je zbog povlaštenih informacija iz javnih tijela došlo do velikog raslojavanja u hrvatskome društvu, došlo je do demografskog pada, došlo je do utjecaja na pad zapošljavanja, tj. na pad konkurentnosti i zbog toga imamo iseljavanje sve više i više. Informacija je privilegirana u RH, sasvim jasna, čak evo, bivši gradonačelnik Kerum sad kandidat, s HDZ-om ima, npr. u koaliciji, u županiji, i on javno kaže da se tezgari javnim natječajima, da su raspisani bez veze da bi se sklopile političke koalicije, tako da u RH je to sasvim normalno. Imamo koncesije koje bi trebale biti javna informacija. Koncesija npr. na Zlatnom ratu gdje se točno pogodovalo tko će dobiti tu najbolju, oprostite, najbolju, najljepšu plažu, tako imamo devastaciju pomorskoga dobra od Makarske, Kaštela, Trogira, svih otoka, tako da imamo te povlaštene informacije, ne samo da su utjecale na demografski pad u RH nego je ovo zakonodavno tijelo, ova Vlada, ova Vlada Andreja Plenkovića, uvaženi državni tajniče, sve napravila da se prikriju informacije, da budu povlaštene informacije od javnih tijela, i tu je problem, jasno ću ga, evo, prezentirati, npr. evo kroz, mi smo, kad je bila inicijativa Narod odlučuje, za prikupljanje potpisa, tada je Lovro Kuščević i Andrej Plenković, nisu nama saborski zastupnici, ima mojim kolegama iz kluba, nisu dali mogućnost da mi zajedno vidimo nevažećih 40 tisuća potpisa. Znači vi se rugate sa narodom i to narod zna. Za zapošljavanje, u javnim, u regionalnoj samoupravi, lokalnoj samoupravi, tvrtkama, pa vi objavite natječaj, omogućili ste da ono što se natječe u Dalmaciji, da se objavi u Slavoniji u nekakvom mediju, naravno da je to pogodovanje. Znači omogućili ste da se krši poslovnik kojega je maloprije potpredsjednik Sabora spominjao.

Poslovnika HS-a moramo dobiti mi zastupnici odgovor u roku 30 dana i vi govorite da Vlada Andreja Plenkovića radi u interesu hrvatskog naroda i da imamo pravo informacija. Ma koliko ste tijela s javnim ovlastima omogućili monopol? Koliko imaju monopol u Hrvatskoj? Centar za vozila, monopol. Zašto? Jer iz toga proizlazi korupcija, klijentelizam, zbog toga i jesmo na čelu mi, na vrhu korupcije. Zbog privilegiranih informacija. Vaša izvješća koja ste vi napisali, pa mi saborski zastupnici ne moremo, narode, dobiti informacije. Umjesto u 30 dana, mi čekamo po 6 mjeseci. Ja sam spomenuo radnike Dalmatinske i njihova prava što sam postavio ministru financija. Tada sam čekao 8 mjeseci odgovor. Zamislite kako je našim građanima. Zamislite kako je mladim ljudima kad se natječu za svoje radno mjesto, za radno mjesto koje je raspisano u lokalnoj samoupravi, u regionalnoj samoupravi, šta, pa mislim, ovo je magla. Ovo što vi govorite, ovo je farsa. Pa zna se da je stranačka iskaznica jedina informacija koja je potrebna za zapošljavanje. Tako je bilo u Nacionalnom parku Krka, pa to je Kerum rekao.

I mi ovdje pričamo jutros o informacijama. Hrvatska funkcionira kao Slovenska 9. To su javne nabave, to su natječaji, to su javne ovlasti. Imate nekoliko replika.

Ovaj Poslovnik govori o pravima i dužnostima i o kršenju određenih pravila od strane zastupnika, a ne članova Vlade. Tu ja imam vezane ruke. Poslovnik, kao što sam vam rekao je napravljen i izglasan od nas, a mi ga možemo i u budućnosti promijeniti, ali dok je takav, ja mogu samo vama dati opomenu ili nekom drugom zastupniku ili sebi čak, kao što sam već jednom napravio, ali ne mogu dati nikakvu opomenu članu Vlade. To je tako i to piše u Poslovniku. Kolega Bulj, građani su nas ovlastili da ih predstavljamo naivno misleći da smo time mi bliži informacijama nego oni sami i mi zapravo u praksi njima služimo kao povjerenik za pristup informacijama jer oni od nas očekuju i o tome nam stalno pišu da saznamo odgovore na neka pitanja i probleme i nedostupne informacije koje njih muče. Međutim, u praksi situacija je obrnuta. Mi smo oni koji skoro pa najteže dolaze do potrebnih informacija da bi odgovorili na pitanja naših građana jer odgovori na naša zastupnička pitanja zbog šutnje uprave, ne samo da kasne nego često nikad niti ne stižu.

6, 7, godinu dana čekamo, uvaženi državni tajniče. Odnosilo se na koncesije na pomorskom dobru, odnosilo se na radnička prava, odnosilo se na javna tijela, oni ne žele dati odgovor nama, zastupnicima. A kamoli našim građanima koji se, poglavito mladima i to je izvor korupcije, privilegirane informacije koje se u Slovenskoj 9 i ostalim klubovima dijele, bilo o javnim nabavama, bilo kod određenih poslova, sve se dijeli po klubovima i to je hobotnica, državni tajniče. I to je laž da vi zastupate interes i informacije jer da zastupate, onda bi poštovali ove koji su vas tu postavili, ne poštivate ih.

Molim vas da komentirate radi hrvatske javnosti, imamo DIP, imamo informaciju koja je išla prema DIP-u, jesu li potpisi skupljeni od mrtvaca? Od mrtvih ljudi u prošlim predsjedničkim izborima? I stigla je informacija da jesu. I onda kad smo tražili koliko, za koje kandidate, koji to mrtvaci u Hrvatskoj mogu uskrsnuti, meni je poznato jedino za Isusa Krista, pa mi baš nije jasno, i onda oni mogu dati potpise za određene predsjedničke kandidate. I ko će više preuzeti odgovornost u ovoj našoj državi? Gdje je taj pilot ovog hrvatskog aviona koji ne da je u magli nego juri u planinu i svi se prave blesavi a najviše taj pilot, kako meni zvuči. Pa kolega Bulj, molim vas odgovor.

Ja sam pitao, postavio pitanje, da mi se kaže od Ministarstva uprave i pravosuđa, to ste vi upoznati, i vi ste, da se kaže koliko je posljednjih 10 g. naših ljudi glasalo izvana, koji imaju biračko pravo, koliko je, iz koje države. Ja nisam dobio odgovor, niti mi je odgovorilo ministarstvo. Meni ministarstvo niti odgovor, bez obzira što vi iz ureda za informiranje ste poslali njima dopis. Ne žele odgovoriti. Zašto? Mrtvi glasaju, ne želite urediti biračke popise. G. Troskot, izvolite. Poštovani g. Bulj, vezano za pravo informiranja, još od tema kad su bili avioni dosta aktualnim, postavio sam zastupničko pitanje od kojih je prošlo pa već skoro nekoliko mjeseci. Kako komentirate to da mi Vlada nikad nije odgovorila na takvo pitanje i tu nisam bitan ja nego građani naši koji žele znat što se tiče samih aviona da Vlada jednostavno takve stvari ne odgovara? Evo, pitanje broj jedan. A pitanje broj dva, sjetite se samo za vrijeme parlamentarne kampanje koliko smo se borili bili da se proglasi moratorij na poljoprivredna zemljišta, da nam stranci ne kupuju i evo da se nismo bili izborili, to pravo informiranja, naši poljoprivrednici bi možda danas bili u francuskim rukama. U prvome djelu naravno da kad zastupniku se krši Poslovnik od Vlade, to nam građani moraju znat, mi saborski zastupnici, nama Vlade ne želi u skladu sa Poslovnikom, sa zakonom, uvaženi potpredsjedniče, ne želi nam odgovoriti u roku od 30 dana nego se čeka 6 mj., godinu dana a Vlada ... [[Govornik se ne razumije.]] to je odgovornost Vlade. I to je sramotno, državni tajniče Juro Martinoviću, vi koji veličate ovu Vladu da ćete vi i A. Plenković nešto novo napraviti. Šta ćete napraviti? Klijentelizam, u korupciji smo prvi i klijentelizmu, prvi. Pogodujemo samo stranim investitorima zbog toga. E, avioni su vrlo bitni ali to je tajna, to je tajna, ne tajna nego jednostavno to ko zna šta je to, šta se radi, šta se tezgari. To je znači, informacije koje vi tražite kao zastupnici, vama blokiraju onda šta rade našim građanima, zbog toga imamo veliki demografski pad, iseljavanje naših ljudi [[Upadica Radin: Hvala.]] To je ključno pitanje. G. Bulj, ja stvarno ne razumijem zašto se vi žalite, što vi tražite da vam Vlada odgovori u roku od 30 dana? Pa koliko sam ja čuo jučer, evo niste nažalost imali priliku sudjelovati u raspravi o poljoprivredi, ali mi smo upoznati da će oni strategiju poljoprivrede od 2020. do 2030. počet pisat iduće godine. Retrogradno će pisat strategiju poljoprivrede a vi tražite odgovor u roku od 30 dana. Ovim tempom, nemamo se što žurit, dobit ćete odgovor za godinu, dvije dana, budite malo strpljivi, vježbajte strpljivost. Ali nema kad narod čekat, nema kad narod čekat bagru da poštiva zakon. Da poštiva Poslovnik, ne da se iskazuju pa da meni zabranjuju govoriti o poljoprivredi, gdje poticaje daju i pogoduju i gdje svi nemaju poljoprivrednici pravo na informaciju jednako nego imaju povlaštene informacije. I zbog toga imamo najveće poticaje, nikad veće nego do sad u Hrvatskoj, nikad veće. A nikad više nismo uvozili poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih, 3 milijarde eura, a sela nam prazna. Od Krke do Neretve, do vašeg Metkovića, nema stanovnika, nema plača, 100 000 ljudi od kad ste županiju osnovali, 100 000 ljudi je otišlo. Pa svi okupatori zajedno nisu toliko iselili ljudi. I moderna Hrvatska, za koju smo ginuli i krvarili, vi ste je uništili, uništili ovom demagogijom, ovim izvješćima lažnim, koji su laž, prevara. Poštovani kolega Bulj, pa valjda bi pravo na pristup informacijama državu trebao učiniti transparentnijom. No, nisam siguran koliko je Hrvatska kao država transparentna. Nadovezao bih se na polovično zakonsko rješenje koje smo imali jučer u Zakonu o poljoprivredi. Dakle, i dalje ostaje u Hrvatskoj 90% poljoprivrednih površina koje nisu obrađene. Ovom narodu se permanentno mažu oči i ostavlja se dojam da se nešto radi brojnim zakonskim legislativama koje se mijenjaju vrlo, puno češće nego što se djetetu mijenjaju pelene.

I zato su uništili, to je korupcija potiče pravo povlaštenih informacija, korupcija iz koga proizlazi demografski pad iseljavanja ljudi. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, kao netko tko je cijeli svoj radni vijek proveo u središnjim tijelima državne uprave, znam kako funkcionira odgovaranje na zastupnička pitanja. To su prioritetni poslovi, to se odmah odgovara, zastupnička pitanja i pitanja novinara, ali vi ne dobivate odgovore na zastupničko pitanje zato što oni to hoće sakriti, oni to hoće staviti pod tepih, njima trnu zubi od vaših pitanja. Jer hrvatska Vlada nama odgovara, to se znam, nama saborskim zastupnicima. Meni će evo, kod jedne povrede Poslovnika, meni druga povreda, treća povreda i 2 dana će mi zabraniti govoriti. A hrvatska Vlada koja ima odgovornost odgovarati saborskim zastupnicima, to je naša obaveza, zato nam se narod bira, oni ne daju informaciju na vrijeme. Oni nama na pisano upite ne žele odgovoriti. Ministarstva, tijela koja su dužna. Što će taj građanin obični, što će taj mladi čovjek koji se želi natjecati za određeno radno mjesto unutar lokalne, regionalne samouprave ili ustanova državnih. Ne može ništa, triba mu stranačka iskaznica. Vama je samo bitno da imaju stranačku iskaznicu, gospodo. Za takvu Hrvatsku se nije ginulo i borilo.

Kolegice i kolege saborski zastupnici. Na ovu temu danas ću govoriti o tri problema. Prvi je problem proaktivne objave informacija, posebno onih koji se vode u elektroničkim evidencijama. Naime, povjerenik za informiranje prvotno ima ovlasti drugostupanjskog žalbenog tijela u slučajevima kada tijela javne vlasti neopravdano uskraćuju davanje neke informacije, ali ključno je pitanje proaktivne javne objave, dakle da tijela redovito objavljuju informacije kojima raspolažu i bez zahtjeva nekog građanina. Ključni je problem privid proaktivnosti objavljivanja informacija, primjerice, to je ono što imamo u MUP-ovom kalendaru nasilja, jednom od boljih primjera kako bi državne institucije trebale proaktivno objavljivati informacije. Međutim, ukoliko želimo doista doći do neke konkretne informacije, vidjeti statistiku obiteljskog nasilja, u periodu od tjedan ili mjesec dana ili vidjeti koliko je tog nasilja bilo u pojedinoj županiji, da bismo, recimo, sad mogli reagirati na dramatičan potencijalno porast nasilja u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog uvjeta u kojima se ljudi trenutno nalaze, e onda nema ničega. A niti se ne očekuje da dobijemo odgovor na nešto jer kao, informacije su javne dostupne, pa imate kalendar nasilja. Problem je privida pristupa informacija koji je ponekad i gori od toga kada nemate nikakve informacije. Jer protiv toga se barem možete jasno i glasno boriti, ovako se od vas očekuje da šutite jer institucije imaju opravdanje da ne bi reagirali. Ja nikako ne mogu na vrijeme doći do informacija koje su potrebne da bi, a javno artikulirala problem obiteljskog nasilja, nego one kaskaju. A kaskanje ovdje može se direktno brojati i u ljudskim životima, a ne samo u nekakvoj proceduralnoj stvari toga jesam li ja na vrijeme zadovoljila svoju znatiželju. Sve veći problemi u praksi su također, i službene evidencije koje državna tijela vode u elektroničnom obliku. Naime, vrlo često kada se traže podaci iz takvih evidencija, tijela odbijaju pod izlikom da nemaju podatak u, pazite, materijaliziranom obliku, odnosno da ga nemaju na papiru i sad smo došli u paradoksalnu situaciju da imamo sve veći broj elektroničkih evidencija, ali kada nam trebaju neki konkretniji podaci ili čak jednostavnije analize iz njih, ne možemo te podatke dobiti jer ne postoje na papiru. Toliko o digitalizaciji i elektronifikaciji i što nam je donijela u smislu prava na pristup informacijama. Da vam se spominjem da ja podatke od MUP-a dobivam faksirane. Drugi je problem tajnih podataka koji su klasificirani sukladno Zakonu o tajnosti podataka. Hrvatska je zemlja koja nažalost i dalje njeguje kulturu tajnosti. Problem nije samo u Zakonu o pravu na pristup informacijama nego i u drugim zakonima, poput Zakonima o tajnosti podataka. Kada su u pitanju tzv. klasificirani podaci, tj. podaci koji su označeni nekom od oznaka tajnosti i njihova dostupnost, tu smo još na razini male totalitarne provincije. Naime, kod nas su rokovi za klasifikaciju podataka samo na papiru. Premda bi svako tijelo koje označi neki podatak tajnim, trebalo provoditi redovitu periodičku evaluaciju postoji li i dalje potreba za oznakom tajnosti, to skoro nitko ne čini i onda umjesto da protekom zakonskih rokova oznake tajnosti prestanu važiti, one nastavljaju postojati u vječnosti. Za razliku od nas, moderne demokracije imaju drugačija pravila. Kod njih postoje strogi rokovi za tajnost podataka i ako se ne provede evaluacija tajnosti, svi tajni dokumenti, zamislite, postaju javni kada zakonski rokovi proteknu. Tako možemo čitati u medijima da su SAD objavili neke podatke koji su bili tajni, a čak i Vatikan periodički objavljuje takve dokumente iz svojih arhiva. U tom smislu Zakon o pravu na pristup informacijama je potpuno promašen s aspekta postupanja s tajnim informacijama. U zakonu postaje smiješne odredbe u odavanju tajnih podataka po kojima se za davanje takvih podataka uvijek mora tražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, bez obzira na to kakav je stav vlasnika tajnog podatka koji ga je u učinio tajnim. Dakle, nije cilj ovakvih zakonskih odredbi da se razmotri mogućnost davanja tajnih podataka korisnicima, nego je cilj da tajne službe dobiju informaciju tko je tražitelj tajnih podataka. Zar vam to ne govori dovoljno o mjestu u kojem živimo? I treći je problem nedovoljnih i slabih ovlasti institucije povjerenika za informiranje koju čine izlišno. Povjereniku treba dati ovlast za izvršenje njegovih odluka koje donosi po žalbi i ovlast da izriče stroge administrativne novčane sankcije odgovornim osobama u tijelima javne vlasti koje ne postupaju po njegovim nalozima [[Upadica: Hvala.]] i snažnija inspekcijska ovlaštenja. Kolegice, u hrvatskoj je državi se s informacijama ponašaju da oni koji bi trebale biti tajne, postaju javne, a one koje bi trebale biti javne i transparentne, koje su od koristi građanima, su tajne. Kod zapošljavanja, ovog, onog, potrebna je stranačka iskaznica i onda su one tajne, a kod bitnih stvari, npr. ja nikada neću zaboraviti, a to je i dan danas, takav odnos, vrlo bitna dokumentacija u Uredu predsjednika RH, iz Domovinskoga rata i doša je Stipe Mesić na čelo države i rastvorio sva ta vrata i pustao novinare da snimaju dokumentaciju iz Domovinskog rata, e, iz Domovinskog rata. Znači, ovo je samo jedan primjer, a ono što je javno, što bi tribalo biti transparentno, javni natječaj, zapošljavanje, javne nabave, to je tajno i onda se to donosi u klubovima u Slovenskoj 9 di su svi, od pravosuđa, od [[Upadica: Hvala.]] od svih tijela u RH [[Upadica: Hvala.]] sve to u biti te informaciju dilaju unutar Hvala. Složit ću se s vama kolega Bulj. Ne postoje doista tajne informacije. Postoje samo informacije koje su nekim političkim strankama tajne, a nekim političkim strankama javne. Isto tako, rokovi za klasifikaciju tajni kod nas postoje samo na papiru. Sve druge zemlje mogu objaviti podatke jednom kada prođe dovoljna količina vremena, i time ih učiniti javnima, jer da bi ljudi uopće doživjeli nekakav smiraj i zadovoljenje pravde, moraju saznati ono što je u povijesti bilo i ostalo nerazriješeno. Kod nas se to nikada ne može dogoditi, kod nas samo Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost može saznati tko se to tamo raspituje, a ne bi trebao. Poštovana zastupnice, htio sam vam postaviti jedno pitanje, međutim, došli ste do jedne teme unutar svoje rasprave koja mi je još važnija i interesantnija. Naime, prema Zakonu o tajnosti podataka imamo klasifikaciju podataka u 4 kategorije, znači ograničeno, povjerljivo, tajno, vrlo tajno i rekli ste sami da se zapravo revizija tih klasifikacija ne radi, što je veliki problem. Zašto je to veliki problem? Ako se slučajno neki informacijski sustav klasificiran kao tajno financijski troškovi za održavanje takvog sustava su višestruko veći nego kad imate taj sustav klasificiran kao povjerljivo, a pitanje je, pitanje je, da li treba biti klasificiran kao tajno ili može biti povjerljivo ili čak i ograničeno. I nakon toga, sa tim podacima ne možete raspolagati sa njima, ne možete raditi, ne možete ih davati nikome, ljudi nemaju pristup informacija i zapravo se sve skupa kamuflira i ostaje nedostupno ljudima koji te podatke trebaju. Slažem se s vama kolega Pavić, ako uvijek trebamo tražiti Ured za nacionalnu sigurnost kao jednu dodatnu prepreku u nizu, odobrenje da bismo mogli podatke objaviti, a on ih je sam učinio tajnima, bez obzira na protek rokova, mi smo doista u paradoksalnoj situaciji da pitamo onoga kome u prvom redu nije bilo u interesu da nešto objavi, ponovo o našem zakonskom pravu da se to konačno objavi. To je ono što nas čini i dovodi na razinu male totalitarne provincije i zbog čega ne možemo ići ukorak s demokratskim državama, pa čak do te mjere da i one najzatvorenije države poput Vatikana objavljuju periodički takve informacije, a kod nas, koji smo imali ozbiljni raskid s autoritarnim totalitarnim režimima, vuk pojeo magare. O čemu ćemo mi uopće govoriti kad povjerenik za informiranje, čovjek koji bi trebao biti na usluzi građanima, da mogu doći do informacija, jutros na moje konkretno pitanje izbjegava dati odgovor je li potpisao rješenje o imenovanju g. Pare koji je u to doba kad je imenovana funkcija, to nije nekakva prošlost, g. Paro je i danas veleposlanik i važan u hrvatskoj diplomaciji, znači imenuje ga se suprotno pravilima. I povjerenik izbjegava dati odgovor na to pitanje, što mi možemo očekivati uopće od hrvatskih institucija, što hrvatski građani mogu očekivati i kako oni uopće mogu doći sa ovakvim institucijama koje bi trebale omogućiti da ostvare svoje pravo, kako mogu očekivati ikakav napredak? Način na koji funkcionira institucija povjerenika zbog njegovih ovlasti, čini tu instituciju potpuno besmislenom i nekakvim pokaznim tijelom koje je tu da glumi transparentnost i demokratizaciju društva a u praksi građanima ne znači ništa. Jer što se događa s građanima? Nakon što ih tijela javne vlasti odbiju. Oni se žale povjereniku. Povjerenik u žalbenom postupku prihvati žalbu, odluči u korist građana i u odluci javne žalbe, izdaje nalog tijelu građanina da omogući pristup informacijama. Ako tijelo javne vlasti odluči ignorirati nalog povjerenika, po Zakonu o pravu na pristup informacijama, smatra da je pristup informaciji uskraćen. I što onda građanin može uopće učiniti? Može izjaviti novu žalbu zbog šutnje administracije i inicirati prekršajni postupak protiv tijela javne vlasti koje je uskratilo informaciju i ignoriralo nalog povjerenika i onda ti prekršajni postupci odlaze u zastaru i informacija ostaje nedostupna javnosti. Priča već dobro poznata. Selak Raspudić, jedno pitanje, dakle imali smo priliku prije nekoliko, čak i prošli tjedan dobiti izvještaj proračuna iz 2019. g., što je izrazito važna informacija odnosno važna zapravo vijest već.

Naravno da je upravo u pitanju rasprave važnosti i hijerarhije uopće, važnost informacija, ovaj Sabor potpuno preokrenut a to nije slučajno, razlog tome je pragmatične prirode a on je da ne bismo mogli imati supstancijalne rasprave, one rasprave koje su od najvećeg interesa građanima. Mi najčešće da se vidi koliko je stvar izokrenuto naopako, prvo raspravljamo o nekim zakonima, a onda o izvješćima koje se tiče provedbe tih istih zakona kao što je bio slučaj o Zakonu o otocima, umjesto da su nam služili kao pledoaje za raspravu. Isto tako, ono što je aktualno, stavljamo u sitne sate, dok izvješća stara nekoliko godina, od koji više ne možemo naučiti, stavljamo u fokus javnosti, sve da bismo skrenuli sa pravih tema.

Radi hrvatske javnosti, još jednom postavljam pitanje, imali smo predsjedničke izbore, DIP-u je upućeno pitanje jesu li mrtvi ljudi, mrtvi građani u RH potpisivali za određene predsjedničke kandidate? DIP je rekao jesu. Godinu dana je prošlo, tražimo informaciju za koje predsjedničke kandidate, u kojem omjeru, u kojem broju su potpisi skupljeni od mrtvih građana RH? Godinu dana, DORH i policija ne žele razriješiti ovu situaciju, ovo pitanje postavljam cijeloj hrvatskoj javnosti, kako je moguće da živimo u državi gdje mrtvaci potpisuju za neke predsjedničke kandidate, kako je moguće i što treba napraviti po vama, kolegice Selak Raspudić da će se to hitno riješi? Kolega Miletić, ispast će da su jedini demokratski aktivni obrazovani i angažirani građani, mrtvi građani. Pretpostavljam i da jednoga dana kada dođe elektroničko glasovanje, ako ikada dođe u našoj demokratskoj Hrvatskoj će oni biti i elektronički najpismeniji, pogotovo oni rođeni recimo 1900. ili tak dalje. Čini mi se da će uskoro i mrtvi zapjevati, što drugo reći? Kako da mi uopće nešto govorimo hrvatskim građanima s ove najvažnije govornice u zemlji kad možda se upravo obraćamo i onima među nama koji su aktivirali mrtve da bi sjeli unutar ove iste govornice s koje će kasnije docirati o demokraciji i ljudskim pravima?

poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. G. Pičuljan, hvala na opsežnom izvješću prepunom statističkih podataka koji mogu skrenuti pozornost od prave svrhe zakona i od zakonom utvrđene odgovornosti povjerenika koja uključuje između ostalog provedbu inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i podnošenje optužnih prijedloga, izdavanje prekršajnog naloga za utvrđene prekršaje. Kazne za fizičke osobe iznose do 50 000 kn, što je solidan mehanizam za provođenje zakona. Nikako se ne mogu složiti s tvrdnjom iz prijedloga izvješća kako individualno novčano kažnjavanje, nema prednost pred kolektivnim novčanim kažnjavanjem tijela javne vlasti i da bi citiram „novčano kažnjavanje tijela javne vlasti moglo bitu učinkovitije“ Nije jasno na temelju čega ste došli do takvog zaključka, kako se citiram „čelnici tijela mijenjaju te se prekršajnim kažnjavanjem osobe koja više nije na funkciji, gubi svrha sankcioniranja“ Upravo suprotno, g. Pičuljan, odgovorna osoba će dvaput promisliti prije nego prekrši zakon ako zna da je i prethodnik bio osobno novčano kažnjen kad je osobno kršio zakon i obratno, ako bi kaznu odgovornih osoba za kršenje zakona plaćala tijela javne vlasti novcem poreznih obveznika, tada bi samo nebo bila granica odgovornim osobama u kršenju zakona dok kazne plaćaju građani za njihovo nesavjesno ponašanje. Prijedlog iz izvješća da se novcem građana plaćaju kazne odgovornih osoba, bio bi dobar prijedlog za zemlje poput Danske ili Finske koje su na dnu europske ljestvice po pokazateljima političke korumpiranosti. No isti prijedlog zvuči kao loš vic u zemljama poput Hrvatske koja je već 4 g. na vrhu koruptivne ljestvice. Otkad je premijer Plenković preuzeo kompletnu vlast, iz Hrvatske godišnje iseli 40 000 ljudi. Većina Hrvata odlazi iz Hrvatske zbog korupcije zato je blago rečeno, neozbiljan prijedlog da porezni obveznici ovakvoj Hrvatskoj plaćaju kazne odgovornih osoba za kršenje zakona. G. Pičuljan, zamislite se malo kako građanima u ovakvoj Hrvatskoj zvuči ovaj vaš prijedlog iz vašeg izvješća da se novcem građana plaćaju kazne odgovornih osoba koje krše zakon, dok isti građani gledaju kako odgovorne osobe ukradeni državni novac sakrivaju po klubovima, garažama, podrumima i stranačkim sefovima. Nema tu kolege Bačića, a evo ga, on se dobro, on je dobro upoznat sa tim praksama, sjetimo se one crne torbe. Prijedlog da porezni obveznici plaćaju kazne odgovornih osoba je u savršenom skladu sa parolom „Pojavu osuditi, a druga spasiti“, tu su parolu u prošlosti članovi raznih komiteta koristili za čuvanje leđa jedni drugima, baš kako je predsjednik Sabora Jandroković nedavno uzviknuo na skupu stranke koja je kao što znate, zajedno sa bivšim predsjednikom iste stranke, ponovno osuđena zbog protuzakonitog prisvajanja novca hrvatskih građana. G. Pičuljan, pri preuzimanju dužnosti predsjednika radnog tijela Sabora za borbu protiv korupcije sam pronašao podnesak, predstavku prethodnog predsjednika kolege Jovanovića koji vam se 2019. obratio i izvijestio vas da je ministar vanjskih poslova Grlić Radman odbio dati radnom tijelu Sabora putne naloge veleposlanikove supruge u Australiji te je odbio dostaviti izvješće glavnog inspektora ministarstva Božića. G. Jovanović vas je predstavkom zatražio pomoć no nisam našao vaš odgovor. A iz danas predstavljenog izvješća, vidim kako niste ni izvršili nadzor nad Ministarstvom vanjskih poslova gdje ste godinama bili na istaknutom položaju. Da samo u Danskoj ili Finskoj, danas biste vjerojatno odradili zadnji radni dan na ovom položaju zbog ignoriranja radnog tijela Hrvatskog sabora, znači zbog našeg parlamenta. No u Plenkovićevoj Hrvatskoj ste savršena osoba za funkciju povjerenika za informiranje.

Zahvaljujem, g. potpredsjedniče. Poslovnika. Kolega Grmoja iznosi laži na moj račun i on to jako dobro zna. O tome puno puta smo nas dvojica komentirali i on iznova te isti laži iznosi. U svakom svom izlaganju iznosi teške neistine i polako to već graniči sa patološkom lažljivošću. I ja ga [[Upadica Radin: Hvala.]] molim da on s time prestane i da se vrati u jedan normalni okvir pristojnog, uljudnog ponašanja [[Upadica Radin: Hvala.]] i da ne vrijeđa ljude na osobnoj razini. Pogledajte, ako se vi pozivate na istinu, to ne postoji u Poslovniku. Ako se pozivate da vrijeđanje, ja, u čl. 238. piše omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike.

Ja bi prešao dalje.

Čl. 238., omalovažavanje uvaženog kolege Grmoje. Iznose se neutemeljen objede na njegov račun a njih je kolega Bačić, izrazito lako utemeljiti. Kolega Grmoja je više puta javno ovdje tražio da mu se skine zastupnički imunitet pa neka ga se konačno tuži zbog svih tih laži koje uporno iznosi. Isti odgovor ko prije.

Dajte mi povredu Poslovnika, ja sam ju dao. Ali vi ste već progovorili. Ako ćete još jednom izvolite. Evo kolega Grmoja govorimo o pravu na pristup informacijama, a zapravo govorimo o nečemu drugome, a to je da možemo čuti i s javnosti podijeliti istinu. Stoga molim vas zbog napada koji se uporno događaju kada govorite o ovoj temi, a koji nisu slučajni da još jednom kada već niste dobili pravo na povredu Poslovnika ovdje ponovite sve razloge zbog kojih su oni neutemeljeni, a sjetit ćete se da to nije jedini trenutak u kojem se ovdje u relativno aktualnom slučaju zabranjuju informacije.

prvo čitanje, P.Z.E. br. 71, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak: 1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak: 1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2019. godinu i Prijedlog Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2019. godinu. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika i zastupnica, 76 za, 49 protiv te je na taj način donesen Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2019. godinu. Sukladno odredbi Članka 111. Zakona o proračuna Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskom saboru donošenje, imamo sada 6 odluka, jeste li suglasni da ih sve odjedanput, dobro, može. Znači prvo je Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za 2019., drugo Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019., treće Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu, četvrto Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu, peto Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i šesto Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu. Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnika i zastupnica, 76 za, 51 protiv te su na taj način donesene odluke koje sam bio najavio.

Stanka je odobrena. Kolegice PUljak, izvolite. Poštovani. Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a kako bi također još jedanput ukazala na važnost donošenja izmjena Kaznenog zakona. Kroz raspravu smo vidjeli da se 151 zastupnik slaže s potrebom donošenja ovih izmjena, da se slažu s potrebom da se pomogne žrtvama seksualnog nasilja, da nemaju ništa protiv izmjene ovog dijela Kaznenog zakona i zbog toga apeliramo, dakle nije nam odgovoreno na pitanje koja je šteta da mi ovaj zakon, ovu izmjenu sada donesemo, a onda u drugom koraku donesemo sve ostale potrebne izmjene ovog zakona kako bi dodatno pomogli i ojačali zaštitu žrtava seksualnog nasilja. Nemojte okrenuti leđa žrtvama. Stanka je odobrena. Sada je na redu kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, prvenstveno kolegice. Tražim ovu stanku u ime kluba zeleno-lijevog bloka kako bi smo zapravo još jednom razmislili za što ćemo ili za što nećemo dići ruku pri izglasavanju ovog prijedloga izmjene Kaznenog zakona i da li ćemo ili nećemo okrenuti leđa žrtvama. Argumentacije koje smo čuli od strane HDZ-a da kao jedan od razloga zašto neće prihvatiti ovaj prijedlog zakona jest taj da već radi radna skupina i da će radna skupina donijeti sve potrebne izmjene kaznenog zakona. Međutim, taj argument ne stoji iz jednostavnog razloga što mi znamo da će ta procedura trajati vrlo vjerojatno većinu ove godine, da je moguće da će pasti u zastaru svi ovi slučajevi seksualnog uznemiravanja o kojima smo slušali posljednjih tjedana i mjeseci. I isto tako ono što je potpuno jasno je da ništa vas ne priječi da sada usvojite ovu izmjenu, a da nakon toga usvojite druge predstojeće izmjene na kojima radna skupina radi. Dakle, apeliramo na vas, nemojte okretati leđa žrtvama, posebno ne onima koje su žrtve sad i kojima će proteći rokovi i koje će upravo zbog vas i zbog vašeg glasanja danas biti u nemogućnosti da procesuiraju seksualno uznemiravanje. Stanka je odobrena. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Neću lagati i neću moralizirati, ovo je politička utrka, ovo je prije svega politička bitka i sve šta svi oni koji su ovdje rade je pokušavaju steći političke bodove, pogotovo sada u jeku predizborne kampanje uoči lokalnih izbora. I da, SDP želi političke bodove za sebe, ja vjerojatno kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova želim političke bodove za sebe, a vi na ovome želite politički profitirati kao nositelji širih izmjena Kaznenog zakona koje će dovesti do boljeg položaja žrtva. No bez obzira što je ovo sve politička utrka, to ipak ne znači da ne postoji istina i laž, da ne postoji ispravno i neispravno i toga ste i vi jako dobro svjesni. A istina je jednostavna, bolje je prije nego poslije, za žrtve je bolje da se ovo donese prije nego poslije, za društvo je bolja poruka i snažnija poruka sada u jeku svih ovih afera oko spolnog uznemiravanja da se to donese prije nego poslije i mi to znamo i vi to znate. Da, možda će SDP politički profitirati, nema veze, sjetili su se prvi. Za žrtve je bolje prije nego poslije. Kolegice i kolege iz reda HDZ-a, znam da vam je neugodno, neugodno jer se slažete s ovim prijedlogom, Hannah Arendt davno je skovala jedan termin banalnosti zla govoreći o zločinima za vrijeme II. Svjetskog rata, taj termin je zločince modernog doba opisao ne kao pokvarenjaka, izvitoperenu ličnost, nego kao onoga tko slijepo provodi naredbe odbijajući se susresti sa sobom u unutarnjem dijalogu. Kolegica Ružica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. ime kluba Domovinskog pokreta također tražim stanku kako bi još jednom istaknuli važnost inicijative za izmjenu Kaznenoga zakona, dakle u ovom slučaju ruke vladajućih presudit će o tome hoćemo li stati u obranu zlostavljača ili ćemo dati podršku žrtvi. U ovom slučaju žrtve su najčešće mlade osobe, dakle govorimo prije svega o djevojkama, ali i o mladićima o ženama. Naša je dužnost i naša obaveza stati uz njih i dati im jasnu i nedvojbenu podršku da nisu sami. Stoga vladajući, ne okrećite leđa žrtvi. Tražim stanku u ime kluba HDZ-a kako bi još jednom kao i u raspravi istaknula slijedeće. Drage kolegice i kolege, ne radi se ovdje o političkom profitiranju i nitko to tako trebao gledati jer prije svega trebamo sjetiti da je ovo kazneno djelo spolnog uznemiravanja uvedeno u novi Kazneni zakon 2011. g. upravo kada je bila Vlada HDZ-a. S druge strane, objašnjavali smo tijekom cijele rasprave da nismo protiv cilja koji se želi postići međutim predložili ste brisanje stavka 3. čl. 156. I sam predlagatelj je rekao da je Kazneni zakon jedan od najvažnijih zakona, to je organski zakon i nije ga dobro mijenjati često a pogotovo u 3 mj. dva puta. Iz tog razloga, budući su sukladno planu zakonodavnih aktivnosti, već u tijeku izmjene i dopune Kaznenog zakona, prije svega kako bi se transponirala EU direktiva u Kazneni zakon vezano za jedno drugo kazneno djelo, a samim time što je vidljivo i u mišljenju Vlade o vašem prijedlogu da će biti obuhvaćene izmjenama i dopunama i ova izmjena koju tražite a i sve druge izmjene kako bi se poboljšao još više normativni okvir vezan za zaštitu žena od spolnog zlostavljanja, mislim da u ovom trenutku nije opravdano ići dva puta u proceduru u 3 mj., to nije dobro niti zbog pravne sigurnosti.

Imamo 4 povrede Poslovnika, izvolite kolegice Benčić. Povrijeđen je čl. 238., dakle kolegica nas zapravo vrijeđa a vrijeđa i našu inteligenciju kada govori da nešto što je razina preporuke oko toga koliko često treba mijenjati Kazneni zakon, važnije od mogućnosti sankcioniranja seksualnog uznemiravanja žene. Dakle, ovo je nova razina cinizma koji smo čuli sa vaše strane.

Kolegice Benčić, dakle ovo nije povreda Poslovnika i po ovako osjetljivoj temi, sada mene dovodite u poziciju da vam dajem opomene i onda ćete vjerojatno isto govoriti da to činim zato što nisam na strani zaštite onih koji su žrtve zlostavljanja i nasilja. Dakle, ovdje nema apsolutno nikakve povrede Poslovnika u izlaganju kolegice Jelkovac, ovo što vi činite je povreda Poslovnika i zlouporaba ove teme da bi ste skupljali političke bodove, to je vaše pravo, a moja je obaveza da vam dam opomenu. Izvolite. Čl. 238., predsjedavajući je uvrijedio kolegicu Benčić jer ste išli tumačiti njezine namjere o kojima nemate pojma niti imate ih pravo tumačiti. Trebali ste samo moderirati raspravu. Kolegice i kolege, slatki mali zakon, nije tu da bi bio mrtvo slovo na papiru koji se ne smije ni taknuti. Zakoni su tu za ljude, a ne ljudi tu za zakone. Poslušajte svoju savjest, ne sudjelujte u banalnosti zla, napravite presedan, ja znam da i vi to želite, i sudjelujte u tome, Izvolite sada kolegice Glasovac.

Znači, mi smo zakonodavno tijelo u RH i mi ni smo poslušnici koji trebaju čekati Vladu da uputi zakone kad to njima paše i dinamikom koja njima paše. Hvala vam lijepa, vrijeme je isteklo i dobivate opomenu jer ovo nije nikakva povreda Poslovnika, ovo je bilo jedno, izlaganje je bilo klasično iznošenje stava zastupnice Jelkovac a vi osporavate njoj pravo na njen stav i još tražite povredu Poslovnika. Mislim, to je meni čudno ali ok. Povreda Poslovnika, kolegice Puljak, izvolite. Evo ja ću isto tako riskirati opomenu, pozvat ću se na čl. 238., obzirom da dosada što je je izneseno, uvrijedilo je samo zastupnike u ovom Saboru nego i sve opne žrtve koje će neusvajanjem ovog zakona čekati. Dakle, žrtve ne mogu čekati, niste dokazali niti jednim argumentom, ni tijekom rasprave no danas zašto se ovaj zakon ne treba usvojiti sada a sve ostale a sve ostale izmjene u drugom koraku. Isto tako, to nije povreda Poslovnik, to je čista replika i moram vam dati opomenu. I idemo na zadnju povredu Poslovnika, kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Izričem povredu Poslovnika zbog povrede čl. 238., kolegice su zlouporabile mogućnost ovog instituta i replicirale, ja samo želim još jednom reći. Klub SDP-a je imao mogućnost kada smo radili izmjene i dopune Kaznenog zakona prošli puta, upravo tada smo mijenjali stavak 3. o kojem oni sada ponovno traže izmjene, mogli su to i tada predložiti. Dakle, ja sam dao zastupnicama opomene zato što su prekršile Poslovnik i da ste stali nakon toga, onda vama ne bih dao opomenu ali budući da ste i vi nastavili replikom, moram i vama dati opomenu. Sada prelazimo na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Kaznenog zakona, naglašavam da je sukladno čl. 252. Poslovnika Hrvatskog sabora za donošenje ovog zakona potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76. Dajem na glasovanje, dakle Konačni prijedlogu zakona o izmjeni Kaznenog zakona kojeg Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

što je, zašto ne mogu dobiti sliku? Glasovalo je ukupno 127 zastupnika i zastupnica, 51 za, 2 suzdržana i 74 protiv, što znači da nije donesen Zakon o izmjeni Kaznenog zakona.

Dajem na glasovanje ovaj prijedlog Zaključka klubova zastupnika. Tko je za?

Poštovane kolegice i kolege, evo kao što je najavljeno sada ćemo prijeći na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika pa će prva u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Rada Borić. Evo izvolite. Poštovani predsjedavajući. Kolegice i kolege. U ponedjeljak će se obilježiti 8. mart. Više od stoljeća i pol prošlo od štrajka čikaških tvorničkih radnica o kojemu se u našim udžbenicima više ne može čitati. Više od stoljeća je također prošlo da se diljem svijeta obilježava Međunarodno dan žena 8. mart ili 8. ožujka se obilježava 8. mart. Kako bi se uporno ponavljalo da nejednakosti nisu stvar prošlosti, nejednakost nije nestala, nejednakost je otporna i uspješno opstaje u društvu zahvaljujući ukorijenjenim stavovima o prirodi žene i muškaraca pa slijedom toga i njihovu zasluženom položaju u društvu. Nejednakost je sustavna, upisna je u zakone, podržavana u društvu, podržavana u medijima. Ona je vidljiva i u Saboru, dovoljno je pogledati ploče pred dvoranama uz velike muževe čija imena nose naše dvorane tek je ime jedne žene dobilo svoju sobu Marija Jurić Zagorka, prva izvjestiteljica iz HS-a. Nejednakost je vidljiva i po broju žena u sabornici i po načinu na koji se prema njima odnosi dio muškaraca u ovoj sabornici, usprkos statistici koja govori o većem broju žena upisanih na fakultete ili onih koji su iste i završile. Nije jednostavno reći što bi nam značio 8. mart, promijenilo se i razumijevanje toga nama kao zagovaranog ili mogućeg ženskog kolektiviteta koji traži jednakost, jednake uvjete i prava, naknade za rad jednake, dostupnost obrazovanju, zdravlju ili mirovinama. No 8. mart u Hrvatskoj nataložili su se slojevi političkog marginaliziranja Međunarodnoga dana žena, a koji su dijelom prekrili značaj i praksu njegova obilježavanja. No 8. mart je za mnoge od nas, ovoga puta na nas mislim na aktivistkinje s civilne scene i dijelom sindikalistkinje članice ženskih sindikalnih sekcija koje se nisu dale od svojih prevariti, kako je rekla jedna druga slavna žena. Značio je i sačuvati kontinuitet obilježavanja 8. marta i vrstu otpora spram politike koja se odrekla 8. marta kao obilježja prošloga sustava ne razumijevajući da se radi o međunarodnome danu, a ne o danu prošloga sustava. Ne znajući pri tom ni povijest, ni ulogu, ne znajući pri tom ni zašto je važno bilježiti 8. mart za koje su mnoge žene dale i svoje živote. A ono što je najvažnije, zašto je važan 8. mart, to je da žene se bore za autonomno pravo odlučivanja o svojim životima i na život bez nasilja. Vidjeli smo i danas kako je želja žena bez obzira na stranačku pripadnost osim dakako jedne, vladajuće stranke, da je ovdje bilo važno donijeti odluku kojom žrtve ne bi čekale, kojem ono što su bile na ovom valu prijavljivanja ohrabrene da progovore o nasilju, o seksualnom uznemiravanju, seksualnom nasilju, silovanju, bile su ohrabrene da govore i sad će to pasti u zastaru. Hoće li biti ohrabrene 1. veljače kada eventualno ćemo dobiti novi zakon? Obilježavanje 8. marta, danas je podsjetnik na brojne žene koje su svojom borbom često plaćenom i životima, upozoravale upravo na nejednak položaj žena i muškaraca, ali i žena različitih i klasa i statusa, danas i žena iz manjinskih zajednica, etničkih i seksualnim. I upravo zahvaljujući našim prethodnicima, mi znamo zašto je danas važno bilježiti 8. mart. I uz prekarni rad žena, potplaćeni rad žena, neplaćeni rad žena. Pogledajte oko sebe, u vremenima krize i pandemije, sve većega siromaštva koje žene dijele, žene su te koje će pomiriti privatno i javno, dežurati u bolnicama i djeci pomagati u online nastavi, brinuti o starim roditeljima i pisati projekte. Ovogodišnji 8. mart neće biti obilježen ni tradicionalnim ženskim noćnim maršem, niti prosvjedom žena protiv bijede, zato što živimo neki drugi 8. mart, ali bit će obilježen.

Hvala. Dakle, ja smatram da na ovoj govornici ne govorim zastupnicima, govorim hrvatskom narodu oni su me tu birali da progovaramo o njihovim problemima, da nudim nekakva rješenja, a sasvim je jasno da ova vladajuća konstelacija koja postoji tu nema nikakve svrhe da joj bilo što govorim jer koliko god mi govorili oni neće slušati. Ja bih htio ovdje s ove govornice danas ukazati na situaciju na Banovini u Petrinji gdje je očito da je zbog neorganiziranosti došlo do velikih problema i kaosa jer ni danas dva i pol mjeseca od potresa ne postoji sustav ni kriterij za podjelu donacija. Očito je da sustav ne funkcionira ni za donacije, ni za obnovu, a gradonačelnika Dumbovića kojem ljestve drži HDZ i ovaj na razini države jer znamo da su Reformisti u koaliciji sa HDZ-om, Čačićevi Reformisti ali i onaj petrinjski HDZ je također uz njega. Građani ga ozbiljno optužuju i ne vjeruju mu da sve protječe u najboljem redu. On svoje građane naziva „razjarenom masom, lažovima a ti isti građani su na rubu u svakom pogledu. Sinoć je koordinatorica Mosta, Sisačko-moslavačke županije, Luca Gašpar Šako policiji prijavila gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića jer joj je prijetio zbog njezinog angažmana u Petrinji, gdje ona od potresa uporno i dosljedno ukazuje na nelogičnosti, neodgovornost i potencijalne malverzacije.

Što kaže Luca? Ja ću citirati. Kaže „Sve je počelo jer smo otkrili da se ovdje događa profiterstvo nakon potresa, s grupom ljudi razotkrila sam kriminal u Petrinji i od tada su gradske oči uprte u mene. Javno me gradonačelnik naziva vješticom, ništa dobro ni ne očekujem od njega i njegovih sljedbenika. Gradonačelnik, tehnička direktorica Komunalca i poslovođa jučer su svima rekli da se donacije od 20 šlepera građevinskog materijala dijeli kako Luca Gašpar Šako odredi i da se svi moraju meni javiti, a javljeno mi je da me gradonačelnik dekretom mobilizira bez da itko obavijestio mog poslodavca i mene, došla sam s posla kako bi to demantirala a prvo sam otišla u policiju tražiti da izađu sa mnom na teren ali su rekli da nisu nadležni, tražila sam gradonačelnika koji je davao izjave medijima i tada mi je zaprijetio rekavši „Čuvaj se mene, vidjet ćeš“, i to je Luca prijavila policiji. S terena nam stižu prijave da još uvijek ne sustav i kriteriji za podjelu donacija, znači ništa ne funkcionira, građani su izvan sebe. Donacije se dijele bez kriterija i suprotno zakonu, ja s ovog mjesta pozivam DORH, USKOK da konačno djeluju kako ne bi došlo, dakle kako ne bi došlo do nezakonitih radnji. Iz Petrinje ljudi tvrde da imaju sve dokaze, da se činjenično stanje može lako utvrditi. Vidimo javljaju sada evo, čitamo po portalima, u Sisku čovjek prijeti bombom, znači situacija izmiče kontroli, to je nešto što ne želimo, želimo da sustav funkcionira, da ljudi, građani ne uzimaju pravdu u svoje ruke ali očito tamo ne funkcionira ni obnova ni dodjela pomoći. Mi smo od početka ove krize bili na terenu, pomagali a isto tako upozoravali na nepravilnosti, govorili smo da ovaj zakon koji se donosi ovdje u Saboru nije dovoljno dobar, Nudili smo rješenja, ponudili smo strategiju odnosno smjernice strategije obnove Banovine ali vladajući ne žele je slušati. Narode Banovine, Most će biti uz vas i podrška našoj Luci Gašpar Šako, nećemo dopustiti da ljude [[Upadica Reiner: Hvala.]] koji se bore za svoj kraj, lokalni šerifi teroriziraju.

vi ste bili i u lokalnoj vlasti i znate kako funkcionira tamo u lokalu, i natječaji i izvještavanje prema gradskom vijeću odnosno prema općinskom vijeću, prema županijskoj skupštini, sada smo donijeli novi Zakon o lokalnoj samoupravi gdje smo rekli da čelnici obavezni davati na portal ne podatke, nego informacije. Ja sam pokušao intervenirati amandmanom da se taj pojam promijeni jer to nije isto, ja ne želim fabricirane podatke, želim originalni podatak o javnoj nabavi, o transakcijama koje su bile sa računa na račun, da znamo šta se dešava. Međutim, to se nije usvojilo a sada kad ćemo i dobivate ove informacije koje su propisane zakonom, pitanje je kad ćemo ih dobivati, sa kojim odmakom i koje će te kvalitete biti. Slažem se s vama ali mi općenito imamo veliki problem, dakle sjetite se da još uvijek nisu dostavljeni putni nalozi za put vodstva države i HDZ-a u Finsku. Nitko ne reagira. I sad se neki političari hvale time kao Visoki upravni sud i upravi sudovi ruše presude. Pa ruše presude jer se Plenković odlučio obračunati s Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa i oduzeti ovlast da odlučuje po čl. 5. zakona.

Čovjek razotkrio korupciju, udaljili ga s posla, još nije vraćen, vodi borbu znači a institucije su na stani onih koji su na vlasti, koji prikrivaju kriminal u MVEP-u. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković, izvolite.

Hvala predsjedavatelju. Iskoristit ću pojedinačnu raspravu kako bi navela posljednji od vrlo konkretnih prijedloga za koje smatram da bismo ih trebali uvrstiti u Zakon o pravu na pristup informacijama, jednog lijepog dana kada ćemo govoriti o izmjenama i dopunama ovog zakona. A predstavnik kako Vlade g. Martinčević, a isto tako i sam povjerenik za informiranje dali su nam naznačiti da će tome uskoro biti tako. Dakle, smatram da je nužno ustrojiti jedan registar državne imovine, ali isto tako i imovine županija, gradova i općina u kojem će biti sadržani i podaci o načinu korištenja nekretnina zajedno sa javno objavljenim planovima upravljanja tim nekretninama, a isto tako registar druge imovine zajedno sa planom upravljanja tom drugom imovinom. Tu prvenstveno mislim na udjele i na dobit od trgovačkih društava sa podacima o namjerama daljnjeg razvoja poslovanja. Dakle, javna objava takvih sistematiziranih podataka o stanju vlasništva, o stanju posjeda pojedinih nekretnina, o tome kako se one koriste, podataka o tome je li naplaćena zakupnina i najamnina, kao i podaci o konkretnim namjerama ili planovima korištenja i kako će se sa pojedinom imovinom dalje upravljati, smanjio bi korupciju kojoj svjedočimo na svim razinama. Nisam uspjela pročitati do kraja vijest koja je upravo objavljena na portalima o nesretnom događaju u jednoj od naših županija, pretpostavljam da je povezano sa revoltom naših građana na sve korupcijske afere kojima nadležna državna tijela naprosto ni na koji način ne mogu stati na rep, ne mogu se s njima pozabaviti niti ih na bilo koji način mogu riješiti. Ne bih voljela i želim i kao saborski zastupnik i kao stručnjak na svaki mogući način doprinijeti tome da se loša praksa preuzimanja pravde u svoje ruke zaustavi, da se ona vrati u nadležne institucije, ali i institucije koje će uistinu raditi svoj posao, a ne služiti kao smokvin list ili izgovarati puke parole, a godinama i godinama predmete držati u ladici. Svi smo svjedoci da su se nekretnine u vlasništvu države ili nekretnine u vlasništvu gradova i općina nezakonito dodjeljivale političkim moćnicima i da su za takve postupke ti moćnici ostali ne kažnjeni do današnjih dana. Ne treba mi kompletno preostalo vrijeme za raspravu, no zanima me hoće li sve ono o čemu sam danas govorila i u ime kluba i u ovom slobodnom govoru u smislu vrlo, vrlo konkretnih i preciznih rješenja i prijedloga što je u zakon potrebno uvrstiti uistinu i biti stavljeno u prijedloge koje će uputiti vladajući, hoće li biti uvršteno u komentare povjerenika za informiranje u postupku javne rasprave? U konačnici zanima me koji postotak prijedloga i komentara iznesenih u okviru javne rasprave će uistinu biti prihvaćen u nekom konačnom nacrtu koji će biti upućen HS-u? E taj postotak će biti prava slika i prilika, pravi dokaz o tome kakva smo država postali sada. Mislim da svi oni koji se zalažu za transparentnost koji žele znati kako se upravlja sa javnom imovinom, kako se upravlja sa državnom imovinom, sa imovina gradova i općina da će podržati taj zakon i da će biti na vašoj strani, ali bojim se da u ovoj sabornici taj zakon neće biti izglasan, barem ne u obliku u kojem ste ga vi predložili. Za sada kad se obratite u lokalnu samoupravu, kada se obratite za neke podatke koji su vezani ili za rad grada, općine ili za rad javnih poduzeća, a podaci su vezani za radnike, svi se pozivaju na Zakon o zaštiti osobnih podataka i na GDPR, iako to zapravo nema smisla jer mi kao vijećnici u gradu, mi kao saborski zastupnici, mi kao vijećnici u općini mi smo trebali imati te podatke da vidimo kako se upravlja tim poduzećem, kud se troši novac, kako se troši novac, za što se troši novac.

Mi bismo zapravo trebali početi razgovarati ali stvarno razgovarati ne voditi monologe o tome kako mijenjati sustav, kako sustav preokrenuti naglavačke ili ono što ja volim reći kako redizajnirati državu. GDPR ne može biti izgovor za nedostavljanje i ne objavu javnih podataka. Isto tako povjerenik za informiranje ne može biti stavljen u poziciju da odlučuje o žalbama, već mi moramo uspostaviti sustav u kojem će javni podaci biti dostupni i na dohvat ruke, dakle već će biti negdje u eteru, a ne da ih moramo posebno tražiti. Ono što je poražavajuće je činjenica da su tehnička informatička rješenja toliko dostupna, usuđujem se reći čak i jeftina, no ne postoji volja da se implementiraju do kraja. Kolegice Orešković, ja mislim da je u Hrvatskoj najveći problem odgovornosti, da nedostaje odgovornosti u izvršnoj vlasti, da nedostaje odgovornosti u ovim institucijama koje bi se trebale baviti i prevencijom, ali i kažnjavanjem, sankcioniranjem korupcije, kriminala pa evo i dostupnosti informacija. I ono što je moje pitanje vama, smatrate li da bi se, što se tiče samog Zakona o pravu na pristup informacijama, trebalo kažnjavati snažnije i više i odgovorne osobe, ne samo čelnike nekih tijela pa da onda javnim novcem se plaćaju te kazne kao je netko izbjegao dostaviti određenu informaciju? Da, zalažem se za snažnije kažnjavanje, ali isto tako, zalažem se i za to da sankcija osobno pogađa odgovornu osobu, a ne da se kazna plaća iz sredstava javnog proračuna. Također, uvaženi kolega Grmoja, ja vam se zahvaljujem na dosadašnjoj dobroj suradnji u okviru Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije i ono s čim ja cijeli dan zapravo hodam okolo i mašem je sažetak teza za pripremu nacrta nove Strategije suzbijanja korupcije koje se zapravo dotiče snažnih alata koje ćemo dati u ruke Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, povjereniku za informiranje i čitavom nizu drugih javnopravnih tijela.

Evo, možete odmah i ostati s obzirom da ćete završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti pa poštovana zastupnica Dalija Orešković ima govornicu. Puno smo se tema dotakli danas, a zapravo, kada bi netko bio dovoljno pažljiv i analizirao koliko je, ne teza, ne rečenica, nego uopće riječi bilo izgovoreno, a da se doista tiču nečega iz samog Izvješća, došli bismo do poražavajućeg zaključka. I doista dvije moguće varijante ovdje mogu biti sporne. Jedna je ta da je Izvješće zapravo takvo da se o njemu i nema što suvislo i konkretno reći, ili je problem u nama zastupnicima koji si nismo dali dovoljno truda da u tome izvješću pronađemo inspiraciju za ono o čemu će se raspravljati u HS-u. I mislim da ako taj pristup ne promijenimo, da nećemo daleko dogurati.

Dakle da mi imamo tematsku sjednicu iako nas Poslovnik ne smatra matičnim resornim tijelom u kojem ćemo pozvati relevantne sudionike društva, primjerice, udruge civilnog društva, novinare, istraživačke novinare, analizirati ono što je ionako već dostupno iz medija pa vidjeti gdje je bio problem u pravu na pristup informacija do sada. Dakle nije problem u onom što u Izvješću piše. Ponavljam i ponavljat ću koliko god puta je potrebno, problem je u onome čega u tom Izvješću nema. A mi ne samo da imamo situaciju u kojoj građani ne mogu doći do informacije koja im pripada, po Ustavu, po zakonu, mi imamo situaciju da tijela, da nadležna državna neovisna kontrolna tijela ne mogu doći do podataka i dokumentacije koja im je potrebna za donošenje postupaka iz njihove nadležnosti. I isto tako, imamo ovaj Sabor koji je prazan kada se o tome treba raspravljati i o tome govoriti, imamo situaciju u kojem, po meni jedno od najvažnijih i ključnih tijela, a to je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije se po postojećem sustavu pravilnika iz Poslovnika niti ne smatra tijelom koje bi po ovom pitanju imalo potrebu nešto za reći. E to moramo mijenjati. Zato sam rekla, kada počnemo pričati o promjenama Poslovnika, sjetimo se svih ovih konkretnih situacija i promijenimo ploču. Državu treba preokrenuti naopačke u smislu da se redizajnira, da se institucionalne ovlasti usklade s onim što bi pojedina institucija trebala biti. Da pojedina radna tijela HS-a doista odrade svoju normativnu ulogu, a ne da služe kao jedan paravan zakonodavnog postupka jer mi kada pričamo o tijelima EU komisije, o GRECO-u, na kraju krajeva, kome god hoćete, onda će oni pročitati suhoparnu normu i reći pa da, postoji institut savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. To što se prijedlozi i komentari ne uvažavaju, nikom ništa. Oni eventualno dobiju, pojedini zakone na raspravljanje dan prije nego što se taj zakon uputi na raspravljanje ovdje na plenarnoj sjednici i u većini tih odbora, uz možda jednu ili dvije iznimke, ponovno, većinu imaju vladajući. Dakle, gdje je tu rasprava, gdje je tu dijalog, gdje je tu traženje boljih rješenja, gdje je tu, na kraju krajeva, spremnost vladajućih da prihvate bilo kakav korektivni amandman, osim u onome što je stvarno puka trivijalnost. Dakle ili ćemo nešto mijenjati ili ćemo stvarno u ove evo, 3,5 godine koliko nam je još preostalo do kraja mandata, ako ne bude prijevremenih izbora, čemu se od srca nadam, ili ćemo ostaviti nekakav trag u djelovanju ove institucije, ili ćemo stvarno sami sebi morati priznati poraz ako ostane sve isto kao što je bilo do sada.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo, kolegice i kolege, nešto nas sada više ima ovdje. Ja ću ukratko rezimirati ono što su moje kolege koje su danas sudjelovali u raspravi, govorili. Kolega Miletić je govorio o jednom važnom problemu potpisivanja mrtvih u predsjedničkoj kampanji za kandidaturu za predsjednika gdje je DIP utvrdio da su mrtvi potpisivali, ali ne želi dati informaciju koliko je mrtvih potpisivalo i za koga. Koga se štiti? Kome su ispod pulta, kako je rekao kolega Miletić, dani potpisi da bude akter? Mi imamo sad i na ovim lokalnim izborima, imat ćemo raznih aktera, tzv. nezavisnih kandidata ili kandidata nekih političkih opcija koje imaju svrhu za ove velike partije odrađivat prljav posao. Tko su ti bili na predsjedničkim izborima? Jako zanimljiva tema.

Tu nam je potrebno protresti stvari do temelja u diplomaciji, u pravosuđu, riješiti se puno kadrova. Tu baš ono treba nastupit i ognjem i mačem i u diplomaciji i u pravosuđu. Jer zašto?

Do danas niti Vlada, niti DORH, niti ministarstvo ne želi odgovoriti antikorupcijskom vijeću niti meni kao zastupniku. I koja je tu uloga povjerenika? Nikakva.

Ako imate što reći u ime predlagatelja recite, ali vi biste trebali biti na usluzi hrvatskim građanima, a ne na usluzi onih koji su vas postavili. Kada to sebi posvijestite tada će hrvatski građani moći doći do informacija. Vaše je bilo ovdje jauknuti, vaše je bilo ovdje danas podići glas, ne mogu doći do informacija, ne daju mi informacije, hrvatski zastupnici promijenite mi zakon ako zakon nije dovoljno dobar. Ništa od toga niste rekli, ništa od toga niste rekli. A deset slučajeva vam je izneseno ovdje da ljudi ne mogu doći do informacija, najmanje deset slučajeva. Znate što bi bilo časno? Da sada u ovom vašem govoru kada ćete izaći u ime predlagatelja nakon mene ponudite ostavku, ponudite ostavku, ako ne možete ispuniti ono zbog čega vas je HS imenovao na tu funkciju, a ne Vlada Andreja Plenkovića. Mrtvi nam potpisuju ne znamo za koga, krade se novac u našim veleposlanstvima u Australiji i drugdje i da znate nije to bilo za vrijeme HDZ-ove vlade, to je bilo za vrijeme dok je Vesna Pusić bila ministrica vanjskih poslova, tada se kralo i u Washingtonu i u Canberri. A znate što je žalosno? Da vi štitite taj kriminal, da HDZ-ova Plenkovićeva vlada štiti taj kriminal, da bivša ministrica Pejčinović Burić, a sada Grlić Radman štite taj kriminal.

Izvolite.

Poštovani predsjedavajući. Kolege zastupnice i zastupnici. Evo samo kratko da se obratim s obzirom da evo danas slušam cijelo vrijeme ove rasprave, slušao sam i na Odboru za informiranje, medije i informatizaciju i tamo smo pokušali skrenuti pozornost na probleme na koje su se ukazali koje smo uvidjeli. Danas smo čuli još više tih problema ovdje i bilo bi dobro kada biste vi kao predstavnik državne vlasti napravili nešto u tom pogledu da se pokrene promjena takve regulative koja će omogućiti da pratite i one pojave koje vam nisu prijavljene. Uopće ne sumnjam da je izvješće dobro, da je kvalitetno napravljeno, da su svi izvještaji točni, sve što ste poduzeli da ste poduzeli u najboljoj namjeri, da ste poštivali zakonsku regulativu, da ste poštivali sve pozitivne zakonske propise i da su rezultati bili kakve ste ih prikazali u svom izvješću. Međutim, pitanje je da li takvo izvješće, da li rezultati takvog rada zadovoljavaju hrvatski narod, da li zadovoljavaju ljude u lokalnoj politici, da li zadovoljavaju ljude u ovom Saboru što nam je izuzetno važno? Ukoliko ti rezultati koji su prikazani, a točni su, nemaju nikakvog smisla ukoliko nemaju učinka nakon toga što smo napravili? Ništa. Koje su kazne? Tko ih je plati? Čijim novcem? Kazne bi trebale biti takve da se lokalnom čelniku ili onome tko je napravio prekršaj u skladu sa zakonom, da mu više nikada ne padne na pamet da takav prekršaj napravi i da se više nikada ne može javiti da bude čelnik lokalne samouprave ili u nekom drugom tijelu. Zašto? Zato što upravlja društvenim novcem, upravlja društvenom imovinom, upravlja našim sredstvima. I ukoliko to nije transparentno, ukoliko to nije vidljivo, ukoliko mi ne možemo doći do tih podataka, a čelnik nije kažnjen, što smo napravili? Ništa. Prikrivaju se podaci o javnim natječajima, prikrivaju se podaci o poslovanju javnih poduzeća, prikrivaju se podaci o raznoraznim stečajevima pa se onda pretače iz jednog poduzeća u drugo poduzeće. Otvaraju se nova poduzeća da bi se zataškalo što se desilo starom poduzeću. Ima tu puno stvari koje možete utvrditi i zbog čega se mogu pokrenuti postupci koji će pomoći lokalnoj samoupravi, koji će pomoći ovoj državi da bolje funkcionira. Čuli smo tu i pitanje vezano za upravljanje državnom imovinom, to su ozbiljna pitanja.

To je i na vama i na nama. Mi ćemo se potruditi da mi kao oporbeni zastupnici pokrenemo nove zakonske inicijative, dal će biti prihvaćene, ne znamo ali nam je izuzetno važno da nas se sasluša i da bude jasno da nismo slijepi, da nismo gluhi i da vidimo da to nije dobro. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani povjerenik za informiranje, Zoran Pičuljan, izvolite.

Ja ću pokušati kratko rezimirati ovu današnju raspravu i odgovoriti na neke stvari na koje smatram da treba odgovoriti.

Ovo izvješće za razliku od nekih impresija da nešto skriva, ovo izvješće apsolutno ništa ne skriva, upravo je tako i pisano, da ništa ne skriva. Ukazuje na ono što ne kreće se sa velikom faktografijom, faktografija je iznesena u samom izvješću a u današnjem izlaganju sam pokušao ukazati upravo a i u njemu je to isto tako, prijedloge rješenja za poboljšanje stanja.

Jedno je isto tako nerazumijevanje, to je sankcioniranje odgovorne osobe. Da, upravo je to prijedlog povjerenika, nije to prijedlog ničiji drugi nego Ureda povjerenika i povjerenika sa cijelim mehanizmom prinudnoga izvršenja koji sada nedostaje u hrvatskome pravnome sustavu. Isto drugo što valja istaći, da povjerenik i njegov ured djeluju isključivo po pravno uređenom postupku, ne po službenoj, ne ... [[Govornik se ne razumije.]] nego po pravno uređenom postupu i ako netko misli i ima dokaze da to činim ja kao povjerenik za informiranje na bilokakav nezakonit način, neka to kaže, neka to pokaže, neka to dokaže i ja ću vrlo rado snositi sve konzekvence ali snositi će konzekvence i onaj koji kaže to a nema utemeljenja. Evo vezano uz dvije, zaboravio sam, dvije su, u prvom obraćanju sam zaboravio odgovorio vezano uz savjetovanje sa javnošću, jedan vrlo značajan institut kojega vjerujte, i vidi se iz našega izvješća, pokrenuo je, dajemo posebnu pozornost i dajemo prijedlog za njegovo unaprjeđenje u ovom i ukazujemo na njegov značaj, kako na lokalnoj tako i na državnoj razini, ukazujemo na nedostatke koji se pojavljuju kroz savjetovanja s javnošću i to činimo, čini mi se u okviru od institucija, jedini mi a jedini se ne bavimo savjetovanjem, savjetovanjem se bave druge institucije. U vezi zastupnika Grmoje i njegove opaske odnosno njegove tvrdnje da ništa nije učinjeno vezano uz i da sam ne znam što činio vezano uz Ministarstvo vanjskih poslova, upravo obrnuto zastupniče, vi to vrlo dobro znate. Prema Ministarstvu vanjskih poslova nitko drugi do povjerenik za informiranje uputio je zahtjev da se vaš prijedlog riješi i vaš prijedlog je i rješavan tek na inicijativu, na moju inicijativu, na inicijativu Ureda povjerenika i povjerenika, rješavan je na način koji je takav kakav jest, doneseno je rješenje o odbacivanju sa uputom o pravnom lijeku, meni je i nažalost, vi niste iskoristili uputu o pravnom lijeku i niste se žalili povjereniku, mogli ste dobro pogledati praksu povjerenika i standarde povjerenika u tom području pa bi onda vidjeli da ali uostalom i znali ste da na takav način možete to činiti, niste iskoristili.

I nismo rješavali jer bi drugačije bilo prekoračenje naših ovlasti. Ako institucija postoji, onda je valja koristiti na način da je se iskoristi da pravno donese svoj stav, ono što povjerenik i njegov ured daje mu kredibilitet je njegovo pravno rješavanje, kvaliteta njegovih pravnih rješidbi. I mislim da te standarde u svakom slučaju držimo, ne spuštamo ih i kontrolirani smo od Visokog upravnoga suda, čak kad smatramo da je Visoki upravni sud negdje spustio standarde, promijenio standarde, mi poštujemo i primjenjujemo ih a tamo gdje ima potrebu, opet koristimo pravne institute izvanrednog preispitivanja pravomoćnih presuda Visokog upravnog suda na Vrhovnom sudu i taj je prijedlog prihvaćen o njemu će biti raspravljano i opet ćemo dobiti novu pravnu praksu. To je vidljivost, to je isto tako prepoznatljivost, jedno standardiziranje odluka koje možete na našim internetskim stranicama vidjeti sve odluke povjerenika i sva mišljenja povjerenika, za razliku od gotovo cijele kao upravne prakse imate najviše upravne prakse upravo u ovome području. Mislimo da je to jako vrijedno, ne mislimo ni na koji način, ništa ne skrivamo, nema nijednog postupka koji se skriva, nema preispitivanja na jedan neovisan, objektivan, stručni način ovoga što, ali u postupku koji je tako i uređen.

Na nacionalnom vijeću sada imate čast voditi isto tako mislim da vrlo dobro surađujemo i da vrlo dobro otvaramo područja koja, uostalom antikorupcijske mjere i cijeli set antikorupcijskih mjera je onaj koji u strategiji izvršava upravo Ured povjerenika, među najviše mjera je upravo Ured povjerenika taj koji je preuzeo na sebe tu odgovornost i čini to.

sada poštovane gospođe i gospodo zastupnici glasovanje za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a je završeno.

Time proglašavam da su za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani Vlaho Bogišić, Nikola Baketa, Ozana Ramljak, Džemal Bratić, Ivica Lučić, Robert Markt i Zorislav Lukić.